Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, svoj slobodni govor i ovog puta ću posvetiti zdravstvu i situaciji i zdravstvu jer smatram da se nalazimo u situaciji u kojoj svatko od nas mora dati svoj doprinos u analizi stanja i predlaganju rješenja. Naravno, temelj za to bit će stanje u kraju iz kojeg dolazim i birače koje zastupam. Ponovit ću još jednom da dostupnost zdravstvene zaštite mora biti jednakomjerna. Politika zdravstvenog sustava mora biti prema svima jednaka ako se liječite u zdravstvenim sustavima iste kategorije. Nema jednakih i jednakijih, nema sjevera i juga Hrvatske, nema vaših i naših. Svi građani su jednakovrijedni i svima se pruža zdravstvena skrb i jednakomjeran pristup. Međutim, situacija nažalost i nije takva i navest ću vam samo jedan primjer. Tijekom 2020. godine do sada je Vlada odnosno HZZO odlučio isplatiti 1,2 milijarde kuna u 3 navrata zdravstvenom sustavu kako bi podmirila dugove prema veledrogerijama. Najprije u ožujku 500 miliona kuna, potom u lipnju 400 miliona kuna i nedavno 300 miliona kuna da bi u rebalansu ovogodišnjeg proračuna bilo predviđeno dodatnih 1,4 milijarde kuna. Netko je od tog iznosa dobio više stotina miliona kuna, netko desetak miliona, netko nekoliko milijuna, no netko ni lipe. Ponavljam ni lipe. Stoga javno postavljam pitanje po kojem su kriteriju raspodijeljena ta sredstva, ako je kriterij da se plati onima koji ništa nisu plaćali nego gomilali dugove, postavljam pitanje da li HZZO ili Vlada nagrađuje neplatiše, a kažnjava one koji koliko toliko uredno ispunjavaju svoje obaveze. Ako je tako, da li je to pravedno? Ako Vlada nalazi sredstva za plaćanje duga veledrogerijama zašto ima onih zdravstvenih ustanova koje ne dobiju ni kune? Naravno iz svega toga proizlazi i pitanje na koji će se način rasporediti ostatak novaca koji su predviđeni nakon usvajanja rebalansa proračuna? Zašto neke bolnice ne mogu dobiti zaštitnu opremu? Zašto neke bolnice imaju limite koji nisu dovoljni ni za plaća liječnicima i medicinskom osoblju? Zašto postoje neujednačeni kriteriji u iznosu limita za isti broj kreveta ili veličinu bolnica? Zašto se ne plaća efikasnost i količina obavljenih usluga u bolnicama? Zašto neke bolnice za istu količinu usluge imaju desetke miliona kuna manji prihod? Zašto županije moraju posuđivati bolnici jer veledrogerije ne žele isporučiti lijekove za onkološke bolesnike pa se događaju situacije kakvima smo svjedoci u Čakovcu, Puli, Splitu i ostalim gradovima? Zašto pojedine županije u Hrvatskoj moraju same kupovati respiratore, uređaj za magnetsku rezonancu dok u drugim krajevima to financira država? Da li se situacija u kojoj konkretno Međimurska županija mora posuditi Županijskoj bolnici Čakovec 400.000 kuna da bi bolnica mogla obraditi onkološke bolesnike može smatrati kolapsom hrvatskog zdravstva? Ima još puno pitanja, a tako malo odgovora. I zato postavljam pitanje ali i dajem rješenje. Pitanje je hoće li opet biti jednakih i jednakijih, naših i vaših ili će nam konačno u ovoj zemlji svi građani biti jednaki, pristup prema svakoj županiji jednak, odnos prema svakom kraju s uvažavanjem ili poštovanjem? A rješenje je jasni kriteriji, vidljivi ciljevi, mjerljivi rezultati, kontrola javnih financija i efikasnost jedina su mjera ako želimo uređenu i pravednu državu.

Danas je 10. studenog i danas hrvatski suverenisti obilježavaju svoj rođendan i s ovog mjesta ja želim čestitati svim hrvatskim suverenistima njihov prvi rođendan.

Radi se o europskim izborima gdje smo samostalno osvojili 8,5%, zatim sa našim partnerima i na parlamentarnim izborima također smo bili 3 snaga u državi. Hrvatski suverenisti su nastali kao odgovor na globalizam. Danas se svijet dijeli na globaliste i suvereniste. Nekadašnja podjela na desno i lijevo danas zapravo više ne funkcionira, ne postoji ili sve manje postoji na konzervativno i liberalno, ali ova podjela na suvereniste i globaliste ona je sve jača i u Hrvatskoj, a sve jača i u svijetu. Po čemu se hrvatski suverenisti razlikuju od drugih stranaka, od drugih politika koje će se staviti u sličan dio političkog spektra? Po tome što su jasni. Po tome što nisu sivi, nisu mutni, nego su kristalno jasni o svim pitanjima koja dijele hrvatsko društvo, pa čak ću reći i koja dijele svijet. Nema uvijanja, nema izmotavanja, nego ćemo jasno i glasno reći i uvijek to isticati da smo za suverenu državu Hrvatsku, da smo protiv uvođenja EUR-a jer EUR-o vidimo kao udar na suverenost naše države. Uvijek ćemo naglasiti da smo i za zaštitu život od začeća bez onog famoznog ali koji će neki koji se nazivaju kršćanskim demokratima često isticati.

Ja bih ovdje podsjetio da su Hrvatski suverenisti nastali na zajedništvu, dvije političke stranke, a to su stranka HRAST i Hrvatska konzervativna stranka su prepoznale zajedništvo i ujedinile su se u novu stranku Hrvatske suvereniste. Ovdje ne smijem izostaviti i zaboraviti i razne inicijative kao što je Hrvatski bedem koji se istaknuo po pitanju migrantske krize, upozoravanja na migrantsku krizu, također bih istaknuo i istina o Istambulskoj inicijativu koja je ukazala ne štetnost Istambulske konvencije. Kada već spominjem Istambulsku konvenciju ovdje moram naglasiti podatke, najnovije podatke koji kažu da je nasilje u obitelji i nasilje nad ženama poraslo za 45% od uvođenja Istambulske konvencije. Ne 2%, ne 5%, ne 10% nego 45% A koliko nas Istambulska konvencija košta, koliko košta hrvatske građane, to nitko ne zna. Radi se o stotinama milijuna kuna koje se danas troše očito u ništa jer nasilje raste, ne smanjuje se. Hrvatski suverenisti su tek počeli, tek smo krenuli, ali bez obzira što smo nova mlada stranka na hrvatskom političkom nebu, evo ponovit ću u dva izborna ciklusa s partnerima smo ostvarili fantastične rezultat. Još ću jednom na kraju, još jedanputa čestitam svima onima koji se osjećaju Hrvatskim suverenistima ili općenito suverenistima njihov rođendan.

aktualan problem koji je pomalo i apsurdan koji se pojavio tijekom provedbe projekata Razvoja regionalnih centara kompetentnosti u RH. Za one koji ne znaju, uvodno ću reći kako je riječ o velikom projektu vezanom za strukovno obrazovanje vrijednom više od milijardu kuna, sredstva su osigurana iz europskih fondova za 25 škola iz 19 hrvatskih gradova koji su još 2018. godine proglašene centrima kompetentnosti. Uz te škole vezano je još njih stotinjak kao projektni partneri, a tu je i niz gospodarskih subjekata uključenih u projekt što je zapravo jedan od njegovih posebnih benefita. Jedan od ciljeva projekta je da škole dio sredstava ulože u infrastrukturu kako bi učenici mogli raditi u boljim uvjetima i s najboljom opremom. Drugi je važan cilj uspostaviti obrazovni koncept koji se temelji na učenju uz rad i praksu pri čemu će gospodarstvenici odnosno potencijalni poslodavci biti ključni partneri školama. Riječ je o novom i modernom pristupu sustavu obrazovanja u Hrvatskoj koji bi sustavno trebao osigurati kvalitetan i potreban kadar, koji će nakon završetka obrazovnog procesa biti spreman aktivno i učinkovito uključiti se na tržište rada. Cijeli se projekt sa 85% financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna. Dodijeljena sredstva od milijardu kuna u cijelosti pokrivaju sve troškove u okviru projekta. Ako znamo u kakvom su nam stanju školske ustanove, njihovi prostorni i infrastrukturni uvjeti te oprema kojom raspolažu, ne treba ni govoriti koliko ovaj projekt znači za veliki broj hrvatskih srednjih škola koje su kao nositelji ili partneri uključene u ovu kvalitetnu priču. No kako to u Hrvatskoj nažalost nerijetko biva i ovaj obećavajući projekt neobjašnjivo je u jednom trenutku stao. I sada nakon početnog entuzijazma izaziva tek frustracije i razočaranje ravnatelja, profesora, učenika i drugih partnera uključenih u projekt. Nakon što je u prvoj fazi projekt dobar dio sredstava već utrošen, prvenstveno u infrastrukturu, prostore i opremu sada kada bi se u tim daleko boljim uvjetima trebali realizirati konkretni operativni obrazovni programi i projekti, školama su ruke vezane i ne mogu dalje. Apsurd je time veći što problem nije, kako to često biva, novac. Financijska sredstva osigurana su, sa školama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnog novca nakon čega su im na račune legli pozamašni iznosi. No problem je da škole taj novac ne mogu i ne smiju koristiti dok im ne stignu upute Ministarstva obrazovanja o modelu isplate plaća i naknade djelatnicima i vanjskim suradnicima koje će se dodatno angažirati na projektima. Drugim riječima, projekti su spremi, ljudi koji bi ih provodili također, milijunski iznosi stoje na računima škola, svi su uvjeti tu. No dok Ministarstvo obrazovanje ne dostavi tražene upute sve stoji zamrznuto. Ravnatelji škola pisali su ministarstvu i Vladi, apelirajući da se problem riješi i da se nastavi s implementacijom projekata, no za sada pomaka i željenog odgovora nema. Bojim se da ako se problem hitno ne riješi, niz planiranih projekata diljem hrvatskih strukovnih škola ne dođu u pitanje kao i da značajna sredstva za ovaj reformski proces ostanu neiskorištena. Bio bi to ogroman propust s nesagledivim posljedicama. Pozivam stoga ministra Fuchsa i premijera Plenkovića da u najkraćem roku reagiraju na problem, da školama dostave tražene informacije i upute te da tako omoguće tisućama hrvatskih srednjoškolaca i njihovih profesora da napokon i u svojim školama zakorače u 21. stoljeće. Želim samo napomenuti kako ću upit na ovu temu Ministarstvu obrazovanja uputiti i pisanim putem te naravno tražiti pisani odgovor, a onda ga i proslijediti ravnateljima škola koji nestrpljivo očekuju pomake.

terora koje je dovelo do 86 milijardi kuna štete, što je 60% proračuna RH. Bilo je mnogo kritika od strane oporbe da kasnimo, da ne znamo, a onda smo upravo pokazali da znamo. Na prvoj Vladi u novom sazivu bilo je prijedlog zakona koji smo u dva čitanja raspravili u ovom saboru. Imali smo izvanrednu sjednicu upravo radi tog zakona. Prije toga je, su usvojene mjere da se hitne intervencije 130 milijuna kuna za zabatne zidove, krovove i hitne intervencije osiguraju našim građanima. Bilo je puno povika kasnite s prijavom za Fond solidarnosti, propast će novac, neće toga biti.

Kao takvo ono je inkorporirano i u proračun za sljedeću godinu Ministarstvo financija, jutros smo čuli na odboru da će sredstva sjesti i trenutačno se dogovara kojim ministarstvima će ići taj novac. Pored toga osnovan je Fond za obnovu. Bile su kritike, to će biti politička korupcija, bit će političko imenovanje, onda kada smo izašli s imenom gospodina Damira Vanđelića vrhunskom menadžera onda je ispalo da i tu nema kritike, drugim riječima HDZ-ova vlada, Vlada Andreja Plenkovića upravo je išla u tom smjeru, omogućila, prihvatila mnoge amandmane oporbe, preko 40-ak amandmana oporbe dovela do toga da imamo preko 5 milijardi kuna iz Fonda solidarnosti, preko 200 milijuna dolara zajma Svjetske banke, drugim riječima imamo već gotovo milijardu eura, imamo osnovan fond, imamo privremenog ravnatelja i možemo krenuti u cjelovitu obnovu Zagreba i svih pogođenih u susjednim županijama. Prema tome, ova Vlada je pokazala da može, zna, umije, ima stručnost i da itekako u tim komponentama zna koristiti ugled u Bruxellesu i može izlobirati povijesno velike iznose. A htio bi se još vratiti na nekoliko tema koje su izrečene i u drugim govorima od suverenizma, pa upravo suverenizam je da smo prisutni u Bruxellesu, da se možemo izboriti za ovakve iznose sredstava koje ćemo imati za obnovu Grada Zagreba i okolnih županija. To je danas moderni suverenizam i HDZ i ova Vlada to prakticira. Bilo je nekih kritika i na poreznu reformu, pa ministar Marić je u objašnjenju poreznih zakona sigurno dodatno istaknut 1,9 milijuna naših građana je van poreznih škara. Kada gledamo ukupno opterećenje na plaće za niže razrede plaća smo među najboljima u EU odnosno najmanje porezno opterećenje, za višima smo među onima koji imaju veće opterećenje. Bilo je govora i o interpelaciji, danas ćemo to objasniti radilo se o 2012., 2013.

Hvala vam lijepa. Imamo dvije replike, prvi je kolega Grmoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., kolega Pavić, ali i svi iz vladajuće većine neprestano obmanjuju hrvatsku javnost kada govorimo o aferi Vjetroelektrane i gospodinu Bašiću, to se dogodilo upravo za vrijeme Plenkovićeve vlade nakon našeg izlaska iz vlade gospodin Bašić je dobio sva zelena svjetla. Korupcija je u Plenkovićevoj Vladi. Vidjet ćemo u 15,00 sati i kasnije tako da ne možete prejudicirati tko će šta dokazati tijekom te rasprave. Kolega Pavić je povrijedio čl. 238. gdje omalovažava nas saborske zastupnike jer moramo znati da Vjetroelektrane Krš-Pađene smrtni list neovisnosti hrvatske energetike je potpisao ministar Ćorić i taj smrtni list će koštati hrvatske građane 2,2 milijarde eura, 2,2 milijarde eura. I vama isto tako opomena, prekršili ste Poslovnik.

sukladno planiranim i odrađenim aktivnostima u epidemiološkim uvjetima. S druge strane, plan aktivnosti obilježavanja spomendana bleirburške tragedije i Križnog puta nije moguće smanjiti na predloženi iznos iz razloga što izvršenje na navede aktivnosti iznosi 49 303,73 kune te preostala neutrošena sredstva nije moguće umanjiti za traženi iznos. Hvala lijepa. Dakle inzistiram na ovom amandmanu s obzirom da je djelatnost spomen-područja Jasenovac obuhvaća prikupljanje, istraživanje, stručnu obradu, zaštitu, prezentaciju muzejske građe, dokumentacije o djelovanju ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, do programa odgoja i obrazovanja, organizacije, izložbi, izdavaštva, kontinuiranje suradnje s preživjelim zatočenicima, organizacije komemoracija u počast jasenovačkim žrtvama. Naime, vrlo je bitno da program obrazovanja centra za učenike osnovnih i srednjih škola, a u suradnji sa stručnjacima drugih memorijalnih centara ima osnovni cilj stjecanje temeljnih znanja o II. svj. radu, ustaškom režimu, stradavanju žrtava fašizma i antifašističkom otporu. Također, da se usvajaju stavovi i vrijednosti o demokraciji, toleranciji, što je najviše bitno u sadašnje vrijeme i nenasilnom rješavanju sukoba. A znamo da obilježavanje spomendana bleiburške tragedije i Križnog puta, budući da austrijske vlasti nisu dozvolile na otvorenom na Bleiburškom polju zbog zabrane velikih okupljanja i ograničenja putovanja, nije održalo na Bleiburškom polju, pa prema tome ne znam kako je potrošena sva predviđena sredstva za taj događaj. Hvala lijepa. Glasovat ćemo, pretpostavljam tražite glasovanje. Dobro, idemo na 2. amandman iste zastupnice, izvolite. Vlada također, ovaj amandman ne prihvaća. Iznos od 4 milijuna i 600 tisuća naveden u Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2020. g. u sklopu razdjela Ministarstva hrvatskih branitelja na poziciji žrtve oružane agresije na RH u Domovinskom ratu dostatan je za provedbu mjera do kraja tekuće proračunske godine. Naime, Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu, stupio je na snagu 2015. g. te u prvim godinama primjene zakona podnesen veći broj zahtjeva, a sada se iz godine u godinu broj podnesenih zahtjeva smanjuje. Iz tog razloga, na prethodno navedenoj poziciji nije potrebno planirati dodatna financijska sredstva. S obzirom da je na poziciji braniteljska prodavaonica iznos od 290 tisuća kuna, predlažem da se smanji na 10 tisuća kuna obzirom da braniteljska prodavaonica od 2015. nije zaživjela jer nitko ne želi zapravo preuzeti vođenje te braniteljske prodavaonice, a što se tiče žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH, taj iznos je smanjen upravo zato što se ne prihvaćaju zahtjevi žrtava i ne isplaćuju se onda naknade za te žrtve. Dobro. Sad idemo na 3. amandman koji je vezan za Ministarstvo kulture i medija, ova dva su bila vezana za Ministarstvo hrvatskih branitelja, predlagatelj 3. amandmana, Klub zastupnika SDP-a, izvolite. Predloženi amandman Vlada ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija u razdoblju od 2016.-2020. g. za projekt Europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020. u državnom proračunu osiguralo 49 milijuna i 900 tisuća kuna. Kako je opseg programskih aktivnosti u sklopu samog projekta, zbog utjecaja epidemije koronavirusa smanjen ukupno planirani iznos za navedeni projekt u 2020. prilagođen je novonastalim okolnostima. S druge strane, na aktivnosti obuka i vježbe planirana su sredstva za postizanje i zadržavanje potrebne razine borbene spremnosti OSRH te razvijanje sposobnosti potrebnih za ispunjavanje misija i zadaća u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetih obveza u kolektivnoj obrani i međunarodnoj obrambenoj suradnji. Jedini amandman koji je naš klub na ovaj rebalans proračuna uputio kao klub, bio je taj da se ne smanjuju sredstva za Europsku prijestolnicu kulture 2020. u Rijeci koja je smanjena sa 10 na 8 milijuna kuna. Nije to jedino smanjenje. Ja sam očekivao da će ministrica kulture obrazložiti odbijanje ovog amandmana, da će najaviti barem za proračun 2021. određena sredstva za ovaj projekt jer se ono nastavlja još 3 mjeseca u 2 tisuće, ili 4, u 2021. g. Nažalost ništa od toga, od tih mojih očekivanja nije se ostvarilo. Prema tome, Rijeka je očito za ovu manifestaciju sada, dok se nešto ne promijeni, prepuštena sama sebi i riječki gradski proračun morat će snositi te troškove koji su kao i ovo što ste odbili za stavku smanjenja također odrađeni, koji se ne mogu smanjivati i koji će morati biti plaćeni. Tražimo glasanje. U redu. Idemo sada na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Vlada predloženi amandman ne prihvaća, sredstva planirana na poziciji sufinanciranje EU projekata u iznosu od 119 milijuna 406 tisuća 821 kunu predviđena i dostatna u tekućoj godini u okviru Fonda za sufinanciranje EU projekata za korisnike s kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ima već potpisane ugovore o sufinanciranju EU projekata po zadnjem javnom pozivu iz studenog 2019. godine. Novi javni poziv bit će objavljen nakon donošenja proračuna za 2021., a na njega će se moći javiti svi korisnici koji ispunjavaju uvjete iz novog javnog poziva. S druge pak strane planirana sredstva na projektu kupovanja određenih nekretnina za račun RH te davanje zajmova domaćim fizičkim osobama nije moguće smanjiti iz razloga što APN prema potrebama Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje mora svake godine kupiti određeni broj stanova za povratnike bivše nositelje stanarskog prava. Vjerujem da je ulaganje u obrazovanje visoko na ljestvici prioriteta.

Udio osiguranih bespovratnih sredstava iz EU fondova osiguran je u iznosu od 3 miliona 988.447 kuna, predlažem osiguranje sredstva u iznosu od milion 272.445 kuna iz stavke sufinanciranja EU projekata čime bi ukupno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ovom važnom projektu u kojem će Osnovna škola Donja Dubrava osim osiguranja boljih uvjeta za rad, postići uštedu u potrošnji energije za 54% bilo manje od 40% ukupne vrijednosti investicije, stoga tražim glasanje. amandman ponovo ista zastupnica, izvolite. Predloženi amandman Vlada ne prihvaća. Što se tiče povećanje stavke za sufinanciranje EU projekata upravo sam obrazložio. Naime, na projektu izgradnja, kupnja i održavanje zgrada u okviru izvora financiranja 11, dakle opći prihodi i primici koji se jedini može umanjiti, a kako se amandmanom ne bi povećao manjak državnog proračuna uslijed čega bi isti bio nevažeći sukladno odredbama Članka 38. stavka 1. Zakona o proračunu, samo informacija da je izvršeno 23 miliona 612 tisuća 998 kuna 34 lipe od planiranih 25 miliona 497 tisuća kuna te preostala neutrošena sredstva nije niti moguće umanjiti za traženi iznos. Dakle, imamo jedan i tehnički dodatni problem. Iznimno sam vodila računa da su amandmani iz stavke koje sada dižete, ali u redu. Projekt rekonstrukcije i revitalizacija fortifikacije starog grada Čakovec čiji je korisnik Međimurska županija podrazumijeva revitalizaciju i rekonstrukciju najvećeg spomenika kulture u Međimurskoj županiji, ali i najvrednijeg spomenika feudalne baštine u Hrvatskoj. Stari grad u Čakovcu ima neizmjernu vrijednost i povijesna je baština u spomen na plemićku i velikašku obitelj Zrinski i Frankopani hrvatskog bana i kneza. Inicijativom Međimurske županije projekt je kandidiran na natječaj sa željom da se sredstvima EU fondova rekonstruira stari grad i pretvori u muzej nematrijalne baštine sa svim popratnim sadržajima. Vrijednost projekta je 42 miliona kuna od čega je odobreno 36 miliona kuna, no dodatnim statističkim sanacijama i građevinskim te konzervatorskim intervencijama potrebno je osigurati dodatnih 6 miliona kuna koje bi moralo podnijeti proračun Međimurske županije, a što s obzirom na izvorne prihode u ovom trenutku predstavlja veliki financijski trošak. Obzirom da se radi o nacionalnom važnom projektu, predlažem da se traženi iznosom u državnom proračunu osiguraju sredstva kako bi stari grad Zrinskih u Čakovcu zasjao u punom sjaju u 2021. obzirom da je ta godina 400-ta godina rođenja Nikole Zrinkog, stoga tražim glasanje. Prelazimo sada na amandman koji je vezan uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Izvolite. Predloženi amandman Vlada na prihvaća. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec i osnivačem centra radi na završnoj pripremi projektne dokumentacije, troškovnika radova koji su podloga za pokretanje postupka javne nabave. S obzirom na rokove predviđene Zakonom o javnoj nabavi nije izvjesno preuzimanje bilo kakvih financijskih obveza po ovom kapitalnom projektu u 2020. godini stoga nije potrebno osiguravati predložena sredstva. S druge pak strane u prijedlogu Državnog proračuna RH za 2021. godinu i projekcije za '22. i '23., predviđena su dostatna sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta te je temeljem navedenog za '21. godinu planirano milijun i 950 tisuća kuna, za '22. godinu 15 milijuna 150 tisuća kuna te za '23. godinu 17 milijuna i 650 tisuća kuna.

Hvala vam lijepa, moram napomenuti da je Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec jedina ustanova za školovanje djece s većim teškoćama u razvoju na području Međimurske županije, ali ujedno i jedina školska ustanova u gradu Čakovcu koja u ovom trenutku radi prema mješovitom modelu. Tjedan dana nastave u školskoj zgradi, tjedan nastave na daljinu jer se zbog dugogodišnjeg trajnog nedostatka školskog prostora nastavni rad uz postojeće epidemiološke mjere nije moga drugačije organizirati. Kod izgradnje prostor je predviđen za školovanje maksimalno 70 učenika s lakim teškoćama, danas školske godine 2020/2021 u tom se prostoru školuje 150 učenika s većim teškoćama u razvoju. Prema suvremenim pedagoškim standardima radi se o potpuno neprimjerenim i nefunkcionalnim prostorima za školovanje djece s većim teškoćama u razvoju. Postojeći školski prostor nema školsku kuhinju, blagovaonicu, školsku sportsku dvoranu, knjižnicu, informatičku učionicu niti dizalo. U učionicama nema tekuće vode. Hitno je potrebno pokrenuti projekt izgradnje školske zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec koji bi omogućio da se školovanje djece s većim teškoćama u razvoju na području Međimurske županije obavlja u adekvatnim prostorima. Sredstva predviđena ovim amandmanom bila su inicijalna sredstva za pokretanje investicije sukladno revidiranoj projektnoj dokumentaciji dostavljenoj Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH. U redu, idemo na 7. amandman zastupnika Mire Bulja, on je vezan uz Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Izvolite. Hvala lijepo. Predloženi amandman Vlada ne prihvaća. Sredstva planirana na aktivnosti naknada za ugroženog kupca energenata, dakle ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 51 milijun 651 tisuću 82 kune ostvaruju se iz namjenskih prihoda za financiranje energenata. Naknada za ugroženog kupca energenata namijenjena je za sufinanciranje troška električne energije određuje se u mjesečnom iznosu do najviše 200 kuna, a može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije. Navedena sredstva će biti dostatna za isplatu energenata u 2020. godini. S obzirom da se radi o sredstvima koja mogu isključivo trošiti u skladu s propisanom namjenom s navedene pozicije se ne mogu plaćati nikakve druge naknade. Moj amandman je glasio da se u rebalansu proračuna uvaženi ministre, kolegice i kolege, da korona dodatak našim umirovljenicima zbog toga što u ovome trenutku se mijenja prijamnik za signal DVB T2 takozvani, to će koštati 300-njak kuna. Sve vlade u ovim slučajevima su reagirale ministre osim Plenkovićeve i vaše Vlade. U ovom covid krizi jedino što imaju naši stariji koji su ugroženi jel zbog zdravstvene situacije kakva je oni moraju biti u kući, tko će im dati novac u ovo vrijeme?

Ovo je jedna sasvim razumna mjera. Ako vam je teško ministre prihvatiti ovu socijalnu mjeru u ovome teškome trenutku za naše najugroženije starije, umirovljenike i socijalno ugrožene u iznosu koji nije ogroman 20 milijuna kuna, smatram da ove TV prijemnike u ovome trenutku u najgorem trenutku kome je palo na pamet to je najveća budala koja se rodila, da sada u ovome trenutku onemogući ljudima koji su u stanovima, svojim kućama, starijim našim građanima koji imaju male mirovine da ne mogu gledati TV prijemnike jedini prozor u svijet. Znam da vam je teško prihvatiti moj prijedlog, ne znam razloge vi ih objasnite javnosti i našim umirovljenicima i socijalno ugroženima, ali nađite model, nađite vi model da osigurate ljudima sredstva da mogu kupiti ovaj prijamnik za novi signal, a ne samo poslati poruku kupite ovaj prijamnik od 300 kuna ili novu televiziju. Prelazimo sada na amandmane vezane uz Ministarstvo zdravstva, 8. amandman zastupnice Barbare Antolić Vupora. Izvolite. Hvala lijepo. Predloženi amandman Vlada ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva uzimajući u obzir Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji obvezuje osnivače zdravstvenih ustanova da sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe osiguraju sredstva za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, medicinske i ne medicinske opreme, prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u okviru svog financijskog plana nije planiralo nabavu ne financijske imovine za Opću bolnicu Varaždin.

Ne vidim zastupnicu pa ćemo glasovati onda o tom prijedlogu. Izvolite. Hvala lijepo. Na projektu Opća bolnica Zabok planirana su sredstva za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju Opće bolnice Zabok sukladno planu otplate zajma i preuzetim obvezama. Što se s druge strane tiče na aktivnosti održavanje materijalnih sredstava iz sustava planirana su sredstva za održavanje borbenih i ne borbenih materijalno-tehničkih sredstava radi njihovog dovođenja i zadržavanju stanja ispravnosti i pouzdanosti. Prioritetno se odražava na oružanje opremu potrebnu za ispunjavanje misija i zadaća oružanih snaga u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH kao i preuzetih obveza o kolektivnoj obrani i međunarodnoj obrambenoj suradnji. Poštovani ministre. Znam da imate puno obveza i stvarno ne očekujem da znate kakva je situacija u svim bolnicama u Hrvatskoj, međutim očekivao sam da to zna gospodin Beroš ministar zdravstva i da će on reagirati na to i da ćete taj amandman prihvatiti. Naime, znate i sami covid kriza je tu, Bolnica Zabok je jedina bolnica u kojoj mogu naši sugrađani iz Zagorja doći i tražiti pomoć u vezi zaraze sa covidom. Međutim žao mi je što niste shvatili da su sve bolnice trenutno u minusu, da su sve bolnice u problemu i da ćete taj novac ionako prije ili kasnije morati uplatiti na račun tih bolnica, samo je pitanje da li će to biti sa zakašnjenjem i da li ćemo platiti kamate zbog toga što kasnimo. Glasovat ćemo. 10. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Predloženi amandman Vlada ne prihvaća. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju definiraju se prava, način financiranja te obveze ugovornih subjekata. Budući da HZZO osigurava potrebna sredstva za pružanje zdravstvene zaštite na temelju ugovorenih limita koja uključuju sredstva za plaće, isplata istih je u obvezi zdravstvenih ustanova sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima te Zakonu o plaćama u javnim službama. Ministarstvo zdravstva nema zakonsku mogućnost unutar svog financijskog plana planirati dodatke na plaće u sustavu zdravstva izuzev plaća zaposlenika samog ministarstva. Ministarstvo kulture i medija u prvom rebalansu 2020. umanjeno je 55 milijuna kuna u okviru limitiranih sredstava državnog proračuna te unutar tako smanjenog limita preraspodijeljen za covid Fond za kulturu 40 milijuna kuna, ukupno je direktno za smanjenje utjecaja epidemije korona virusa na kulturni sektor koji je jedan uz zdravstveni jedan od najpogađenijih izdvojeno 95 milijuna kuna iz sredstava Ministarstva kulture i medija. Svako daljnje smanjivanje sredstava za kulturu dovelo bi u pitanje održivost i postojanje kulture i umjetnosti u RH. Evo jutros u stanci, a i kolega Bulj tijekom ovog amandmana kojim je tražio covid dodatak za umirovljenike upozorio je na bešćutnost Vlade i vas ministre što se tiče problema u kojima se nalaze naši umirovljenici. Ali je nevjerojatno da ne cijenite veliki stručni doprinos posebno u uvjetima nestašice improvizacije, te osobni doprinos zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji već tjednima svojom požrtvovnošću i marom zbrinjavaju covid pacijente diljem naših bolnica. I taj trud, ta žrtva jedino u Hrvatskoj nije prepoznata i nagrađena primjerenim dodatkom na plaću. Rebalans državnog proračuna je prava prilika za pokazivanje razumijevanja za otežane uvjete rada, posebice znajući kako pitanje održavanja napona struje rješavaju desecima produžnih kablova, što nikako nije u domeni, znači djelatnosti zdravstvenih djelatnika, a odgovornost je upravo vas, znači donositelja odluka, naravno i ravnatelja bolnica koje je postavila vlada čiji ste vi potpredsjednik i ja ne mogu vjerovati da vi ne prepoznajete taj trud naših zdravstvenih djelatnika. Znači, smatramo da se u proračunu moraju pronaći sredstva za naše ljude koji su sada na prvoj liniji obrane od korona virusa i nadam se evo kada niste prihvatili taj amandman da će to učiniti moje kolege saborski zastupnici kad već vlada nema sluha za te ljude, a ako to ne učine evo ostaje nam nada samo da ćete to napraviti u novom proračunu za 2021. Glasovat ćemo pretpostavljam? 11. amandman zastupnice Boške Ban Vlahek, izvolite. Vlada predloženi amandman ne prihvaća. Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivače zdravstvenih ustanova da sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe osiguraju sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, medicinske i ne medicinske opreme, prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Budući da RH nije osnivač Županijske bolnice u Čakovcu, Ministarstvo zdravstva ne može planirati financiranje nabave nefinancijske imovine.

Za potrebe Županijske bolnice Čakovec u Državnom proračunu RH za 2018.g. osigurana su sredstva za djelomično podmirenje nabavke uređaja za magnetsku rezonancu. Za ukupno podmirenje provedene nabavke navedenog uređaja preostala je obaveza u iznosu od 4 milijuna, 137 tisuća, 500 kuna i smatram da je to bitno uvrstiti u prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2020.g. i projekciju za 2021. i 2022. Mene zanima zašto svi dobivaju sredstva za magnet i ostalu medicinsku opremu, međutim Međimurska županija uvijek je nekako u tom segmentu zakinuta i mora sama iz svojeg vlastitog proračuna, koji je zaista teško podnesti, sve sama podmirivati? Zaista nisam našla slučaj kada županija potpuno ili djelomično financira magnet i drugu medicinsku opremu kao što je to slučaj u Čakovcu. Stoga nisam zadovoljna odgovorom i tražim glasanje. Idemo sada na 12. amandman kolege Mire Bulja, vezan je uz prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda, izvolite. Hvala. Predloženi amandman vlada ne prihvaća. Navedeni amandman predlaže se kako bi se izdvojila dodatna sredstva za navodnjavanje sinjskog polja. Splitsko-dalmatinska županija i Hrvatske vode izradile su koncepcijsko rješenje navodnjavanja sinjskog polja, te su za lokaciju Trnovača koja je otprilike 500 hektara, izrađen je idejni projekt navodnjavanja, idejni projekt odvodnje i studio utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. U tijeku je postupak ocijene utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu.

Danas je izašao podatak u medijima da smo povećali 10% uvoz, a izvoz nam pada. U ovome trenutku ako nismo spremni svatiti kolko je samodostatnost bitna, a u Hrvatskoj imamo od milijon i po hektara navodnjeno samo 7000 hektara, 7000 hektara, 0,5% I u vašem programu ste naveli da ćete uduplati navodnjavanje, što znači da bi bilo 1% navodnjeno. Ne samo šta ste uništili hrvatsku poljoprivredu i što vam je to odlukom ustavnoga suda definitivno rečeno da ste uništili hrvatsku poljoprivredu kod dijeljenja poticaja i poljoprivrednoga zemljišta jel se poljoprivrednici koji su oštećeni nisu mogli žaliti nego ste uništili Dalmaciju, uništili Slavoniju i samo ste namazali debele vratove vaših stranačkih uhljeba na tim područjima i lokalnih šerifa. I današnja slika kad govorimo o vašim mjerama za Zagreb koji je pretrpio teški potres triba pomoći, Slavonija, Dalmacija, Lika, poljoprivrednici i selo je 100 puta doživio teže posljedice od vaših politika. Pa jel vas sramota govoriti svake izbore istu priču? Projektna dokumentacija, projektna dokumentacija, 30.g. se radi projektna dokumentacija, pa di ste je stavili? Možete li pokazati gdje je taj objekat? Ministre odgovorite [[Upadica: Hvala vam lijepa]] Sramite se. Idemo na zadnji amandman, Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta i za kraj isto tako kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Predloženi amandman vlada ne prihvaća. Navedeni amandman predlaže se kako bi se osigurala sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ceste Kukuzovac-Košute. Hrvatske ceste na navedenom području planiraju projekt spojena cesta od D60 na do D1 na lokaciji Turjaci-Kukuzovac. Za predmetni projekt izrađen je projektni zadatak da se čeka provođenje javnog natječaja za ugovaranje idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Stoga su osigurana sredstva dostatna za provedbu planirane aktivnosti u 2020.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je ovdje državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike poštovani Dragan Jelić, izvolite.

Konačni prijedloga zakona koji se nalazi pred vama ustanovljava se sveobuhvatni pravni okvir kojim se u hrvatsko zakonodavstvo u jednom aktu preuzimaju 3 direktive EU kojima se uređuje područje radnih prava, odnosno uvjeti rada upućenih radnika. Upućivanje radnika ... [[Govornik se ne razumije.]] europskog gospodarskog prostora pokazuje sve veći trend rasta te je potreba osiguranja veće jednakosti upućenih radnika sa radnicima države domaćina, prvenstveno u cilju povećanja zašite prava radnika je neophodna. Zaštita radnika kojega je na red na određeno vrijeme uputio njegov poslodavac, strani pružatelj usluga, kako bi u RH obavio ugovorenu uslugu ili radove, ostvaruje se između ostalog kroz uređenje i jamčenje ovim zakonom sljedećih stavki. Prava i visine naknade za obavljeni rad, zaštite na radu, radnog vremena, kvalitete smještaja na koji imaju pravo i domaći radnici prema propisu ili proširenom kolektivnom ugovoru, troškove mobilnosti radnika na koji ima pravo i domaći radnik prema propisu ili proširenom kolektivnom ugovoru, boljim uređenjem položaja i prava agencijskih radnika na način da se na njih primjenjuju ista prava, pravila o plaći i uvjetima rada kao i na domaćeg agencijskog radnika, povećanjem zaštite i opsega prava dugotrajno upućenog radnika, uređenjem mehanizma za nadzor tih prava, omogućavanjem prekogranične provedbe odluka o novčanoj kazni te neophodne suradnje tijela u nacionalnim i europskim okvirima, ne samo putem administrativne suradnje kroz ... [[Govornik se ne razumije.]] informacija već i provođenjem zajedničkih inspekcija, i na kraju, osiguranjem dostupnosti najvažnijih informacija o primjenjivanju pravu u državi domaćinu putem jedinstvene web stranice o upućivanju radnika. Europski pravni okvir za plaću i uvjete rada upućenog radnika koji se preuzima ovim zakonom čine sljedeće direktive.

Stoga se končanim prijedlogom zakona predlaže 1. siječnja 2021. kao dodatno stupanjem na snagu ovoga zakona te se tako ovaj konačni prijedlog zakona usklađuje s predviđenim stupanjem na snagu novog Zakona o strancima čiji prijedlog je raspravljen u prvom čitanju u HS-u a koji više ne sadrži odredbe o upućivanju radnika na temelju preuzimanja ovih direktiva koje sam spomenuo. Stupanjem na snagu ovog zakona 1. siječnja 2021. g. također će prestati važenje Zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika. Konačnim prijedlogom zakona ne uređuje se pitanje ulaska, boravka i mogućnosti rada državljana trećih zemalja, znači to moramo naglasiti, već je to i nadalje uređeno posebnim propisom. Ovim zakonom se uređuju zajamčena prava državljana trećih zemalja ako su upućeni na rad u RH na jednak način kao i drugim upućenim radnicima.

Ta direktiva između ostalog propisuje posebna pravila koja se tiču upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa. Primjena propisanih pravila propisana je i za vozače utječe i na odredbe ovog zakona te konačnim prijedlogom od primjene pojedinih odredbi ovog zakona bilo potrebno izuzeti vozače od sektornog cestovnog prijevoza za koje se posebna pravila treba propisati posebnom propisom uz koji su vezana. Tako se od primjene pojedinih instituta na način kako su propisani ovim konačnim prijedlogom zakona, a koji se odnose na definiciju situacije upućivanja vozača sektoru cestovnog prometa, računanje završetka upućivanja vozača u sektoru cestovnom prometu, kumuliranje odnosno uračunavanje razdoblja upućivanja vozača u slučaju zamjene vozača drugim vozačem, izjava o upućivanju i njen sadržaj te čuvanje i dostavu dokumenata vozača nakon upućivanja. Tu se znači izuzimaju vozači u cestovnom prometu ili se upućuju na primjenu posebnog propisa. I na kraju je bitno naglasiti da konačnim prijedlogom zakona nedvojbeno će se osigurati veća razina zaštite te veća jednakost upućenih radnika u radnicima u RH kao državi domaćina te spriječiti socijalni damping i nelojalnu konkurenciju uz učinkovitije sankcioniranje prekogranične zlouporabe izbjegavanja primjene pravila i propisa u području upućivanja radnika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Katarina Peović. Dakle, da li po ovom prijedlogu zakona radnici moraju osigurati, znači oni radnicima koji su upućeni se mora osigurati minimalac i to samo ako nema proširenih kolektivnih ugovora u toj branši kao i naknadu koju ima domaći radnik prema kolektivnom ugovoru ili drugačije dok se za agencijske radnike naknada ne smije biti manja od plaće radnika zaposlenog korisnika domaćina. Da li je to i u ovom, dakle verziji prijedloga zakona tako? Da li možemo reći da je ovo točno što sam sad iznijela? Znači nema minimalac nego povoljnija prava, znači zajamčeni dohodak i što se tiče isto agencijskih radnika znači povoljnija prava, ako oni imaju nepovoljnija prava u svojoj zemlji moraju se znači preuzeti prava agencijskih radnika koji imaju u RH.

Otvaram raspravu. Prvi za raspravu se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala lijepo poštovani. Kolegice i kolege, uvaženi predstavniče hrvatske Vlade, hrvatski građani, kad donosimo zakone o radnicima onda tribamo progovoriti o situaciji u RH da jednostavno ostajemo bez radnika i radništvo nestaje, jednostavno nestaje tako da stvaranje uvjeta zakonskog okvira da naši ljudi kad odlaze vani da mogu imati iste uvjete kao njihovi radnici je još jedna udarac na demografiju u RH u isto vrijeme kada se pod ovim svjetlima govori o znakovitom gospodarskom rastu prije Covid krize, o pustim milijardama koje će nam dati EU, a znamo da smo na dnu po povlačenju sredstava iz EU i u isto vrijeme kad govorimo o radništvu, radništvu se je kršila isključivo samo njihova prava. I po Bogu i po čovjeku radnik mora primiti svoju plaću, a to u RH nije primjer. Iz osobnoga iskustva sa svoga područja, a i šire mogu o tome govoriti. Stao sam davno uz radnice Dalmatinke jer nisam mogao vjerovati da žene ne primaju po 10 mjeseci plaću niti za marendu, niti mogu svojoj djeci dati, ni njima omogućiti marendu, a kamoli, za u školi, a kamoli nešto da ostvare. Znači bio je teror nad ljudima koji su radili i stvarali dodatne vrijednosti. I što sad imamo? Imamo uredbe i direktive EU koje će nastaviti iseljavanje naših radnika iz Hrvatske, imamo ugašene tvrtke, imamo naše resurse kao što su šume npr. koje izvozimo debla, a gotove proizvode se stvaraju u drugim državama Italiji zajedno koji su otišli sa tim našim resursom za male pare, mali novac je otišla i naša radna snaga. U isto vrijeme kada govorimo o problemima u RH, o našim radnicima onda okrenem se iza sebe i sjetim se recimo gradnje autoputa. Tada je propadala splitska željezara, sisačka, propadale sve, a gradio se autoput i u tome trenutku niti grama željeza iz hrvatskih željezara, proizvoda od hrvatskog željeza u Hrvatskoj nije ugrađeno u autoput, u brojne vijadukte, u mostove sve što je trebalo, niti grama, sve se izvozilo iz drugih država jedino što se u nas prikupljale sirovine, slale se tankerima u druge države da bi to preradile, a u isto vrijeme su kod nas propadale radnici koji su se bavili evo meni sada pade na pamet meni najbliža željezara u Kaštelima koja je imala tradiciju i dobre proizvode i dobru i kvalitetnu radnu snagu. Što se tiče onoga pokretača koji bi tribao biti u RH po čemu smo mi prepoznatljivi, to je brodogradnja.

Splitski Škver nekada je u mojoj Cetinskoj krajini, Dalmatinskoj zagori išlo je 60 autobusa prema Splitu, danas 2,5 kombija poluprazna. I to je politika koja je ubila u biti ono što je trebalo biti razvojno i ono što imamo tradiciju. Kada govorimo o radnicima na selu, poljoprivrednicima i seljacima ista stvar.

Znači taj poljoprivrednik koji se natjecao za poticaj nije mogao se žaliti ili za dodjelu poljoprivrednog zemljišta. Pa sada vi zamislite koja smo mi država i sada je vama, vama Vladi Ustavni sud rekao da ste podilili stotine milijardi novca nezakonito i nelegalno. I tko će odgovarati? Imamo prazno selo. Znači od seljaka, jakog sela u RH, radnika na selu do radnika koji se iselio naravno, sada obrađuje polja u Irskoj, sada umjesto u našoj ravnoj Slavoniji i Lici da sadi lički kumpir da ne uvozimo u nacionalnom parku kumpir iz Egipta da bi prodavali za ličke pole, pa naravno da se uvozi iz Egipta i prodje se egipatski kumpir za ličke pole ili u našoj Slavoniji kada bacite kupmir u njivu ovako niknut će. Imamo problem gospodo, imamo problem znači Zakona o strancima koji će se na ovo nadovezat, što ste vi napravili za hrvatskoga radnika, što su hrvatske vlade u kontinuitetu napravile? Imamo primjer Zadra, bio sam prije neki dan u Zadru gdje osnovna sindikalna prava, ne povećanje prava, tetke koje dijele našim koji su dio obrazovnog sustava, zašto? Jel našu djecu na Sveučilištu u Zadru oni spremaju hranu. To je tolika represija na te ljude za osnovna ljudska prava, radnička prava. Ne samo da su poniženi po pitanju radničkih nego i ljudskih prava. Ja sam doli otišao da popričam s tim ljudima, otiću opet.

Radnik, seljak. Triba pomoći poduzetniku da dođe do radne snage, ali kako će doći do radne snage, na koji način? Na način izrabljivanja i neplaćanja. Zašto? Jel država nije uredila odnose jer se svi naši resursi na principu Slovenske 9, ako nisam falio broj dugo se nije spominjao. Znači podjela plijena u politici je ovdje bitna podjela plijena, a mi saborski zastupnici bez obzira što ova uredba možda omogućuje neke stvari koje će poboljšati, ali mi jedino što radimo ovdje uredbe prepisivamo i direktive EU. Mi uopće nismo tribali onda postojat, mogla je Europska komisija ili ko gore neki big brother neko veliko oko kome se svi klanjaju napisati određene uredbe i direktive i mi to prepisati i ne bi trebali gubiti vrijeme. Maloprije sam spomenuo u Hrvatskoj odnos prema radniku je doveo do toga da nemamo više radnika i nema se više ko boriti za radnička prava osnovna ljudska i radnička i to je toliko postala socijalna neosjetljivost, nesolidarnost.

I što imamo danas?

A danas su ti ljudi najkvalitetniji, znate di? Po Kini, po irskim brodogradilištima, po stranim brodogradilištima tamo rade projekte, tamo vare i bruse.

Ako me možete demantirati demantirajte me. Da li su radnička prava naših trgovkinja, evo pitanje vama, naših žena blagajnica iste plaće u trgovačkom lancu stranome kao šta su u Austriji?

Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvažena zastupnica Ružica Vukovac.

Poduzeća s poslovnim sjedištem u EU mogu u drugim državama članicama slobodno pružati usluge, te radi izvršenja usluge upućivati svoje radnike na rad na određeno vrijeme na teritorij druge države članice EU odnosno na područje Europskoga gospodarskoga prostora. Ukidanje prepreka za slobodno pružanje usluga na temeljima poštenog tržišnoga natjecanja uz osiguravanje odgovarajuće razine zaštite prava radnika jedan je od važnijih ciljeva EU. Ovim zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju slijedeće direktive EU.

Dakle, razvidno je iz navedenoga kako je naš sustav trom i samo za implementaciju gotovih zakonskih prijedloga odnosno europskih direktiva trebamo i nekoliko godina. Unatoč činjenici kako se ovim Zakonom o upućivanju radnika u RH i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u cilju zaštite radnika neovisno o pravu koje se primjenjuje na radni odnos upućenog radnika uređuju uvjeti rada i prava radnika koji je u okviru prekograničnog pružanja usluga upućen na rad na ograničeno vrijeme u RH iz EU, dakle govorimo o kategoriji radnih prava koja su zaštićena i ustavom svake pojedinačne zemlje članice EU. Ovim se zakonom propisuju obveze poslodavca, te pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice izrečene pružatelju usluga sa sjedištem u jednoj državi članici Europskog gospodarskog prostora radi povrede prava upućenog radnika odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika. Ukoliko govorimo o pravima radnika zasigurno afirmativno govori činjenica da ukoliko su zajamčeni uvjeti rada iz članka ovog zakona povoljniji uređeni pravom države sjedišta stranog poslodavca i koje se primjenjuju na radni odnos upućenog radnika nego pravom RH na upućenog radnika se primjenjuje za njega povoljnije pravo. Nadalje, odgovarajuće i učinkovita primjena i provedba pravila koja se primjenjuju ključni su elementi u zaštiti prava upućenih radnika, kao i u osiguravanju jednakih uvjeta za pružatelje usluga. No u praksi zbog teškoća u kontroli i nadzoru primjene pravila u prekograničnoj suradnji zajamčena prava upućenih radnika često nisu poštovana odnosno učestale su različite pojave zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila o čemu je bilo dosta govora u izlaganjima od strane klubova zastupnika u prvom čitanju zakona, pa i u samom izlaganju ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Slažemo se kako postojeće razlike između sustava država članica u provedbi administrativnih sankcija i novčanih kazni izrečenih u prekograničnim suradnjama odnosno situacijama pružatelju usluga za povrede zajamčenih prava upućenih radnika i kršenja pravila o upućivanju ugrožavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i onemogućavaju ostvarenje jednake razine zaštite tih radnika na razini EU. Klub zastupnika Domovinskog pokreta smatra kako nije bilo prepreke za provođenje sveobuhvatne javne rasprave na ovu temu, da dobronamjerno sugerira predlagatelju zakona otvaranje ministarstva prema korisnicima ne samo kroz duže postupke e-savjetovanja nego i kroz druge oblike komunikacije sa zainteresiranom javnošću. Uvjerena sam kako bi upravo na taj način u ministarstvu dobili informacije s terena koje doista vrijede poput suhog zlata. Dakle, informacije koje su iskoristive prilikom kreiranja politika koje se tiču korisnika na terenu.

Poštovani predsjedavajući, uvaženi dome. Raspravljamo o jednom zakonu koji se u žargonu zove Zakon o detaširanim radnicima, dakle o radnicima koje iz drugih zemalja EU odnosno Europskog gospodarskog prostora koji obuhvaća između ostaloga i Švicarsku konfederaciju, dakle bivaju upućeni u RH. I njima bi se trebali zajamčiti ista prava ili ona prava koja su povoljnija, dakle od zemlje koja, od poslodavca zemlje koja, koja dolazi iz zemlje koja šalje radnika u Hrvatsku i suprotno. Relativno je lako pričati o ovoj temi nažalost. Nažalost iz razloga što zbog naše unutarnje realnosti to u biti neznatno utječe na naše tržište rada. Neznatno iz razloga što sami podaci to govore, a to je da naše hrvatske firme koje šalju radnike vani, njih je 4 i po puta više od firmi iz EU i Europskog gospodarskog pojasa koji šalju radnike u RH. Dakle, 4,5 puta više. Hrvatske firme u pravilu šalje 66% dakle ljudi koji odlaze raditi kao detaširani iz Hrvatske, njih 66% su vezani za Njemačku, zatim još imamo visoke postotke koji su vezani za Italiju i još neke države kao što je Švedska otprilike 3% S druge strane detaširanih radnika koji dolaze u Hrvatsku najviše je Slovenaca za čudo, doduše jesu zastarjeli podaci njih skoro isto tako 60 i nešto posto. Dakle, govorim o postocima ne govorim o brojkama. Zato što mi smo ušli u EU i mora postojati reciprocitet vezano za, za je to jedan od načina da se zaštite i naši radnici koji su vani, ne ovim propisom, to čine njemački ili propisi drugih država u kojima rade i suprotno.

Tako da bitno je jedna stvar, a to nećemo urediti ovim zakonom, to je pitanje funkcioniranja našeg nadzornog sustava, naših inspekcija, to je pitanje funkcioniranja sustava, sustava pravne, pravne države. Jer se događalo da zemlje s kojima je imala već sporazum o pristupanju i suradnji ovaj su jednostavno već kroz oslobođenje tržišta rada pa makar na, na bilateralnoj razini događalo se da ljudi iz Poljske su radili u Njemačkoj s poljskom plaćom i dakako to je pogađalo njemačko tržište rada i onda se počelo o tome lagano razmišljati kako da se to, kako da se to riješi pa je to riješeno jednom prvom direktivom od '96. godine, da bi ona bila elaborirana u nekim tumačenjima 2014., da bi imali ovu zadnju od 2018. gdje se puno bolje utvrđuju određena prava pa i obrazac A1 vezano za detaširanog radnika odnosno da postoji zajednička baza podataka i ono što je jako bitno zajednički sustav nadzora unutar zemalja članica EU. Zašto to govorim? Zato da se ne bi događale one nepravde koje su se događale, koje su osjetili i hrvatski državljani u inozemstvu. Imamo hrvatskog državljana koji radi u Italiji u autoprijevozničkoj firmi kako dolazi zbog krize onda Talijan čak prima pomoć kao poslodavac od države ne zbog Covida, ali seli firmu u Sloveniju jer mu to dođe, to dođe jeftinije i dakako daje otkaz hrvatskom državljanu reketareći ga da prijeđe raditi u slovensku firmu za slovensku tarifu. Dakle, to se zove delokalizacija poduzeća, to je bio fenomen, fenomen '90.-tih godina kad su mnoge europske jake tvrtke počele određene ovaj seliti svoje i proizvodne pogone tamo gdje je cijena rada, cijena rada bila konkurentnija. A imamo mi i naše junačine koji bi recimo registrirali d.o.o., broj telefona bi mu bio npr. dječji vrtić, sklapali su se ugovori o radu, radnici su poslani vani sa neurednim papirima iako je ugovor o radu hrvatski potpuno čist, čak se plaća i dodatak HZMO-u vezano za taj dodatak međutim onog trenutka kad je trebalo podijeliti plaće po ugovoru o uslugama koji je taj hrvatski poslodavac, koji je taj hrvatski poslodavac dao nije bio žiro račun od firme koja je zaposlila radnike nego je dao broj žiro računa obrta sa istim imenom i prezimenom. Kad se to otkrilo dakao onda na vratima Jadrana su ti radnici za šankom mogli podići svoje radne knjižice i dakako za tog poslodavca s hrvatske strane nije bilo, nije bilo sankcija nego jedino onaj dio koji je vezan za radni spor ali ovdje je riječ i o prijevari. Dakle, ono što je vrlo bitno, bitno je da se to regulira i to na, multirecipročnoj razini kao što je, kao što je EU i zato je dobro da mi imamo ovakav zakon i kao što rekoh u ovom slučaju za razliku od Zakona o strancima ne bi trebao previše utjecati na naš Drugačije bi mi pričali i drugačija bi energija bila kada bi mi imali uvjete i cijenu rada Njemačke, Švicarske, Luxemburga, što nemamo. Tako da ovaj zakon po meni je dobar, uvijek može biti bolji, da imamo posljednje ažuriranje kao što je rekao i predlagatelj koji je vezan za transport gdje je ipak recimo gospodin Macron zaštitio na neki način francusko tržište ali samo isključivo za onaj dio gdje je polazište Francuska, dakle kad govorimo o transportu i gdje je krajnja destinacija transporta Francuska, mi za takvim zaštitnim mjerama u biti nemamo potrebe, nama u biti ti trebalo smetati to što je inicijativa koja je vezana za Francusku zato što naših vozača koji rade kao detaširani radnici defacto kroz hrvatske autoprijevozničke firme, ali isto tako brdo njih koji radi i u stranim, i u stranim firmama ovaj pogađa. Ono što je još bitno reći, to je ovaj, da, cijena rada. Ja ću se opet vratiti na cijenu rada, govorilo se o cijeni rada. Naime, mislim da mi moramo zbilja podržati onu inicijativu koja je vezana za pravednu ili minimalnu cijenu rada na razini EU jer ćemo i time otkloniti određene nedostatke koji su vezani za samu direktivu o detaširanim radnicima i mislim da na tome trebamo zbilja poraditi zato što je cijena rada za hrvatskog radnika nekonkurentna. 46 tisuća radnika, konkretno radi u hrvatskim firmama u inozemstvu. Njih 46 tisuća, to vam dođe oko 2,3% radno aktivnog stanovništva, za razliku od onih koje primamo, dakle po koji su regulirani po ovom zakonu, njih je 0,6% u odnosu na radno aktivno stanovništvo u RH. Govorim zato što postoji jedna bojazan, dakle da nakon što je osoba radi kao detaširani radnik, da poslije toga prijeđe direktno raditi u onu firmu, dakle u onu tvrtku koja je imala prije toga hrvatskoga kooperanta, a to samo iz razloga što imaju bolje uvjete rada, bolji tarifni sustav. Hvala.

ograničeno vrijeme u državu u kojoj radnik uobičajeno ne radi, a čime mu se povećava pravna sigurnost što je vrlo važno. Prijedlogom ovog zakona između ostalog uređuju se mnoga pitanja upućenom radniku jamči se pravo na naknadu za obavljeni rad i definira se naknada za obavljani rad. Umjesto do sada propisanog prava upućenog radnika na zajamčeni najniži iznos plaće u RH kao državi domaćinu, proširuje se lista prava koja jamče upućenom radniku za vrijeme privremenog rada u RH s dva dodatna prava koja se odnose na kvalitetu smještaja i troškova unutarnje mobilnosti radnika, uvodi se pravo o dugotrajnom upućivanju te se propisuje nova i veća razina zaštite koja se jamči dugotrajno upućenom radniku ali i mogućnost poslodavca da obavijesti o potrebi produženja perioda upućivanja, detaljnije se uređuju uvjeti rada upućenih agencijskih radnika te se jasnije definira jednako postupanje u odnosu na domaćeg agencijskog radnika. Definiraju se obveze strane agencije za privremeno zapošljavanje kao poslodavca u slučaju kada upućuje radnika korisniku sa sjedištem ili koji posluje u RH. Utvrđuje se obveza domaćeg korisnika kojim je strana agencija uputila agencijskog radnika da obavijesti stranu agenciju o plaći i drugim uvjetima rada koje primjenjuje za svoje zaposlenike. Uređuje se mogućnost suradnje s drugim državama članicama EU, Europskom komisijom te drugim tijelima EU. Uređuje se obveza osiguranja pristupa informacije o promjenjivim uvjetima, obvezama poslodavca te ostalim pravilima koja se moraju poštivati u RH. utvrđuju se pravila i postupak uzajamne suradnje i pomoći tijela u prekograničnoj provedbi odluka o administrativno-novčanoj kazni čime se omogućuju uvjeti za učinkovitije kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja, zaobilaženja važećih pravila u području upućivanja radnika. Ovim se zakonom osigurava provedba novih pravila i mehanizama zaštite i kontrole ustanovljenih prvenstveno u cilju ostvarivanja veće zaštite prava i položaja upućenih radnika, ali i osiguranja pravednijih uvjeta za poštenu tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu, a istovremeno se istim područjem kretanja boravka i rada stranaca harmonizira s prijedlogom Zakona o strancima koji bi na snagu trebao stupiti 1.1.2021. godine u kom smislu se i predlaže da ovaj zakon tada stupi na snagu. Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prvi je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo.

o radničkim pravima u našoj domovini je stvarno tema koja bi morala biti na plenarnoj sjednici tematska sjednica jer u ovome trenutku gledamo prava koja su srozana radnicima, a u biti radništvo u RH više i ne postoji. Sindikati su oslabljeni što zbog svog nerada, zbog socijalne neosjetljivosti svih nas građana, radnici su jednostavno ostavljeni sami sebi bez ikakvih prava u bilo kojem segmentu. Tako da direktive i uredbe, naredbe EU će se implementirati ali u ovome trenutku bez obzira što se odnosi na ove uredbe je dobro s ove govornice progovoriti da mi svi saborski zastupnici učinimo što više, kao što sam i rekao, u ime kluba da i po Bogu i po čovjeku i, i, i, i, i po manifestim, po svemu se triba, temeljno ljudsko pravo je pravo na plaću, pravo na odmor, a u nas, jednostavno ja sam spomenuo trgovačke lance kad vidim naše blagajnice kako ih se u biti za puno manje plaće unutar EU na koju se mi pozivamo, na kojoj smo mi članica, puno manja prava imaju u RH. Samo prepisati uredbu da bi se zadovoljili nekakvi europski kriteriji nije dovoljno, nije dovoljno, nije dovoljno. Evo prije nekolko dana spomenut ću još jednom, bio sam u Zadru kod teta koje skrbe o našoj djeci. Te žene spremaju hranu naših studentima, našoj djeci, čak te žene ne traže, što je mene iznenadilo kad ste me zvali, kad sam došao tamo one ne traže povećanje plaća, one traže samo da se ostvari zakonsko sindikalno pravo da u kolektivnim ugovorima bude određena odredba o visini plaće i ništa više. Isto je tako i sa našim medicinskim osobljem. Zbog čega imamo problema? Zato što je medicinsko osoblje u drugim članicama EU puno bolje plaćeno. Jedino što Hrvatska plaća to je u školovanje tih naših ljudi u medicinskom osoblju. Ti radnici koji rade u zdravstvu su zaboravljeni. Mi ih se sjetimo u krizama i u kriznim situacijama, al tim, tom medicinskom osoblju kojega nedostaje je strašno teško, strašno teško. Mi smo u RH uložili na prekvalifikaciju za njegovateljice, najviše njegovateljice. Ja se pitam zbog čega se danas njegovateljice koje imaju određena znanja ne uključe u bolnički sustav sad kad nam nedostaje, zdravstveni sustav, djelatnika, sa tim svojim znanjima i iskustvom koje su stekli u praksi po staračkim domovima ili ne znam sve gdje? One su na birou, a država je platila znači prekvalifikaciju, znači novac je potrošen, a i u isto vrijeme najkvalitetniji stručni kadar odlazi u druge države. Tako da mi kad govorimo o zakonima moramo govoriti o zakonima u svim segmentima. Još jednom ponavljam, imali smo najjaču brodogradnju, mi smo bili na svjetskoj razini najbolje proizvode radili.

On je značio gospodarski izvoz i gospodarski rast, a danas kad gledamo, svi ti ljudi koji su radili u Brodogradilištu sa svih razina rade po drugim državama. A nikada više država je dala poticaja jednome vremenu tj. namjenska sredstva da se troše država i što je dobro … [[Govornik se ne razumije]] brodogradnja, međutim oni koji su to privatizirali kune nisu uložili u brodogradnju i razvoj brodogradnje i to je državna revizija javno rekla, radnik i radništvo zaslužuje svoju plaću i svoja prava.

Evo hvala predsjedavajući, poštovani kolega Bulj, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Zapravo ovaj prijedlog zakona je u uskoj vezi sa prijedlogom, kako ste i vi maloprije sami i zapravo primijetili, sa Zakonom o strancima i postoji realna opasnost zbog čl. 20. ovog zakona zapravo opasnost u smislu uvozne radne snage iz trećih zemalja koji su radnici zapravo poslodavca, ako se ne varam, sa sjedištem u EU ili nekakvoj drugoj državi ugovornici EGP-a ili Švicarske konfederacije. Dakle, pitanje je postoji li realna opasnost i strah spuštanja cijene rada u RH ili s druge strane postoji li opasnost gašenja određenih djelatnosti koje će se zapravo nadopuniti stranim korporacijama i radnicima istih, da li kroz kratkoročno ili dugoročno upućivanje. Plaće u Hrvatskoj su ionako već odavno na razini kikirikija, pa evo zanima me što vi mislite o tome? Hvala lijepa. Pa kolega Kujundžić, da upravo to i je problem šta u Hrvatskoj Zakon o strancima je se tolko liberalizirao da nema više nikakve kvote i naravno da će jeftina radna snaga dolaziti ovdje koja će raditi za mali novac, a naši ljudi stručnjaci od toga ne mogu, živi radnici ne mogu živit u RH od tih zarada. I naravno da će to ugroziti i utjecati na demografsku politiku i naravno da taj, i zbog toga imamo kolega Kujundžiću i kolegice i kolege 6% BDP-a od doznaka iz inozemstva, nitko veću nije imao u Europi, Irska nije imala tolku kad je bilo najgore gospodarstvo, kad su bili iseljavali se. Znači, 6%, 20 milijardi kuna BDP-a nama šalju naši najstručniji ljudi koje smo u posljednje 2, 3, 4.g. iselili u druge države i od toga, to je najgora politika koja se dogodila, a u isto vrijeme hrvatska vlada se nažalost hvali sa dobrim rezultatima i podvaljuje nam ovo kukavičje jaje kao borbu za radnička prava.

Znači, ovdje nije riječ o onom zakonu o kojem ćemo sutra govoriti i to je Zakon o strancima gdje ćemo najglasnije govoriti o ovom što je sada bilo rečeno, a to je potpuna liberalizacija tržišta radne snage. Ovdje govorimo o jednom drugom zakonu, a on je zanimljiv zato što on je čista preslika europske legislative gdje Europa štiti svoju radnu snagu, tržište svoje radne snage izjednačavajući uvjete rada upućenih radnika i svojih domicilnih radnika. Sutra kad budemo govorili o Zakonu o strancima treba postaviti pitanje zašto mi to ne radimo, zašto mi ne preslikamo ista pravila, imamo dvostruke kriterije i to nije ovo prvi zakon, ima niz zakona gdje imamo dvostruke kriterije gdje znači za domaću radnu snagu nema zaštite, za domaću cijenu rada nema zaštite, ali preuzimamo europsku legislativu koja štiti stranu radnu snagu pogotovo zato što kako je ovdje više puta rečeno mi zapravo nećemo imati puno slučajeva na koje će se uopće primjenjivati ovaj zakon jer kao što smo čuli dakle 4 puta više naših radnika radi inozemstvu nego što tih stranih radnika iz EU radi kod nas.

Znači imat ćemo par tih menadžera koji dolaze iz Austrije, Italije kojima, na koje će se primjenjivati ova zakon, no zakon je zanimljiv jer bismo trebali naučiti što ćemo i što bismo trebali preslikati na zakon o kojem ćemo govoriti sutra. E sad, postavila sam pitanje i čudan sam odgovor dobila. Znači ono što je mene zanimalo, što je to na koji način se moraju osigurati jednaka prava radnicima koji se upućuju dakle u Hrvatsku, dakle da li se to odnosi na minimalac, da li se to odnosi na naknadu koja je određena kolektivnim ugovorom, koliko sam vidjela meni se čini da ipak odgovor da, jel tako, da, da, tako da tu sam se malo zbunila jer kako ste mi odgovorili, ali odgovor je da. Znači, ne samo da se mora osigurati minimalac tim upućenim radnicima, jel, minimalac se mora osigurati samo ako nema proširenih kolektivnih ugovora u toj branši već naknadu koju ima domaći radnik prema kolektivnom ugovoru ili drugačije treba osigurati i za agencijske radnike, tako je, za agencijske radnike i naknada ne smije biti manja od plaće radnika zaposlenog kod korisnika domaćina. Znači ili minimalac ili kolektivni ugovor ili ako je riječ o agencijskom radniku ono minimalna naknada koja mora biti jednaka. Znači sve osigurače je zapadna je zapadni bogati centar upotrijebio ne kako bi zabranjivao jel da dolaze strani radnici koji će raditi za manje nego kako bi izjednačio prava stranih i domaćih radnika i onda prestaje potreba za stranom radnom snagom. I to je po meni se čini nešto što se mora učiniti i u Zakonu o strancima. Na taj način se znači njemačke tvrtke zaštitilo od konkurencije i niske cijene rada kojom tvrtka koja radnike iz Hrvatske šalje u Njemačku jel primjenjuje i koji su to radnici i koliko su im prosječne plaće, koliko su prosječne plaće naših radnika itd. Znači, vjerojatno ćemo mi u ovom slučaju takve radnike tražiti svijećom jel, to će biti vrlo mali broj radnika koje mi ovdje ćemo zaštititi ovim pravilima, ali s druge strane sva znači vojska naših građevinskih radnika koji odlaze u inozemstvo bi trebala biti zaštićena ovim zakonom u smislu da ne moraju odlaziti u inozemstvo da bi radili te poslove nego da se zaštiti ta potpuno suprotna politika, a to je liberalizacija radne snage iz ne EU zemalja i da se cijenom rada zaštiti naše građevinske radnike koji odlaze u inozemstvo. Sutra će nam vjerojatno govoriti da zašto se ide na tu liberalizaciju radne snage, pa zato što nema radnika, to ćemo sutra dobiti kao odgovor. Nije riječ o tome da nema radnika nego da su naše plaće nekoliko puta niže nego plaće u zapadnim bogatim zemljama centra. Prema tome, uopće nejednaki razvoj odnos centra i periferije Europe je doveden u pitanje ukoliko mi radnicima dajemo jednaka prava u cijeloj EU. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Marko Pavić.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, pomoćnica ministra, kolegice i kolege danas raspravljamo o upućenim radnicima. Sutra ćemo raspravljati o Zakonu o strancima, kvotama. Kada gledamo koliko je tih upućenih radnika 2020. do sada dozvola izdano nešto više od 1.150 dozvola, od toga gotovo polovica oni koji dolaze u Hrvatsku dolaze iz Slovenije 456, 236 Italija, 96 Austrija. Dakle, ovaj zakon većinom brani naše radnike ali naše radnike koji su zaposlenici naših tvrtki koji dobivaju poslove u inozemstvu i te poslove rade kao zaposlenici naših tvrtki. Europska komisija išla je upravo s prijedlogom i sjećam se Europskog vijeća bio sam prisutan kada se je donosila ova direktiva gdje se zahtijevalo za jednak rad jednaka plaća. Drugim riječima, u ovom segmentu će više naših radnika dobiti sa time da radeći za hrvatske firme poslove u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji da će imati jednake uvjete kao radnici koji su zaposleni tamo. Na taj način štitimo naše radnike koji za hrvatske firme rade poslove u inozemstvu, primaju plaću i poreze ovdje. Sutra ćemo isto raspravljati o tome, o Zakonu o strancima, a vidim da se vezuje ovo u jedan paket. Ovaj zakon apsolutno neće dovesti do ne znam kakvog uvoza radne snage zato što imamo jedinstveno tržište i kažem da do sada što se tiče upućenih radnika iz ostalih zemalja EU nešto više od 1150 dozvola ove godine. Kada govorimo o tome dal će nešto od toga dovesti do smanjenja cijena rada, sutra ćemo isto o tome raspravljati. Podsjetio bih da je i prosječna plaća rasla za 1147 kuna unutar ovog mandata, da imamo preko 110 000 radnih mjesta, da je 78 000 mladih dobilo ugovor na neodređeno. Prema tome, svi ovi paketi ako gledamo i sutrašnji i današnji dovest će do toga da imamo konkurentnije gospodarstvo. Nema bojazni i s ovim sutrašnjim paketom da će dovesti do smanjenje cijene rada, to je neka bojazan, a sutra ćemo detaljnije raspraviti.

Tako kad kažete došlo je do povećanja minimalca od 150 kuna naravno da to zvuči sjajno kada ste krenuli od jedne vrlo niske pozicije. Sigurno nije povećanje minimalca nešto s čim se treba hvaliti u zemlji u kojoj spuštate poreze za one sa 30.000 kuna bruto plaće, a onima koji imaju ispod 15.000 kuna dajete [[Upadica: Vrijeme]] za kikiriki. Pa htio bi vam samo upravo reć možda i po pitanju minimalca. Hrvatska sa ovih 754 kune i 150 bi dolazi ubrzano i do onih preporuka koje su dale i Europske sindikalne središnjice od toga da imali smo na 60% prosjeka plaće. Svjesni smo, ali isto tako svjesni smo pitanja konkurentnosti gospodarstva i da treba paralelno podizati kompetencije i produktivnost kako bi gospodarstvo bilo konkurentno.

Kolega Paviću, pa do proljeća ove godine aktualna vlada, a i odnosno ona prije godišnje, svaku godinu je završila sa rastom BDP-a, suficitom proračuna, rastom plaća prosječnih i minimalnih, povećanjem povlačenjem sredstava iz fondova EU odnosno kad bi gledali gospodarske pokazatelje sve je bilo u plusu. Međutim, zbog pojave korona virusa naravno da je sve to usporeno, ali aktualna vlada naravno da i po tom pitanju poduzima sve moguće potrebne korake. Kao prvo, zaštita zdravstvenog sustava i zdravlja ljudi, zaštita radnih mjesta i naravno nastavak sa svim investicijama, a upravo to je za radnike najbitnije. Pa upravo ste u pravu, ne samo da smo u prethodnim vladama to radili već i sredstva koja smo, pogotovo iz europskih sredstava, osigurali 8 milijardi kuna za 600 000 radnih mjesta, samo na današnji dan je 154 000 nezaposlenih, preko ljeta bilo je oko 149-150 000. Dakle, nezaposlenost nam je porasla unutar krize za nekoliko tisuća mjesta upravo radi 8 milijardi kuna potpore. Da li možemo bolje? Možemo. Da li je demografija velik problem i izazov? Pa tko je ovaj ako ne ova vlada upravo inzistirao na europskoj razini da potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica dobije resor i da postoji resor za demografiju? Ali svjesni smo trenutka, svjesni smo i korona krize i 600 000 radnih mjesta je spašeno po prvi puta s 8 milijardi kuna investicija. Završno u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Kaže zastupnik Pavić, s njegovim ću krenuti, mi štitimo radnike. Najbolje bi bilo da ne štitite nit ne pomažete jer rezultati su vidljivi, rezultati su bitni. Isto tako kad ste bili ministar u predizborno vrijeme, eto ministra Pavića doli u moju Zagoru i kaže u Imotskome 50 miliona kuna koliko li potpore, 150 miliona, milijarde. I sad će on to isto ponoviti, ali ne on nego će ponoviti njegov nasljednik i to su problemi. Mi ovdje moramo kad govorimo o radništvu pa i o Zakonu o strancima koji su povezani liberalizacijom tržišta poglavito ove Vlade RH tj. kontinuiteta Vlade u prošlom mandatu, mi o Marakeškom kompaktu nismo razgovarali u parlamentu uopće nego samoinicijativno je donesena odluka. A to što je Dubravka Šuica povjerenica za demografiju, znate li šta to znači za Hrvatsku dosada, isto nula kuna, isto nula kuna. Dokle je god 6% BDP-a od doznaka iz inozemstva to govori da je ovo promašena gospodarska politika, promašena, promašena ponavljam još jednom. Evo ovde ću spomenuti dva slučaja. Kakav je odnos prema radništvu u Hrvatskoj? Imamo Autoprijevoz Sinj koji je tribao dokapitalizirati Promet Makarska i koji je potpisan ugovor 2005. godine, ugovor nije ispunjen, Autoprijevoz Sinj i radništvo je gaženo, štrajkali su glađu ljudi, nisu primili plaće ljudi, apsolutno nisu ništa napravili, apsolutno, Autoprijevoz je rasturen protiv ugovora koji je potpisan o dokapitalizaciji i restrukturiranju, ali imamo bianco zadužnice u ministra financija koji sad u ovome trenutku sidi ovdje iza stuba. Pa ga pozivam da aktivira tu zadužnicu koju drži u svome sefu, a koju je potpisao njegov prethodnik 2005. Šuker i neka taj novac uplati na štetu tih ljudi koji su štrajkali glađu, ponavljam ja sam uz to vrijeme bio uz radnike, suđen sam, privođen, ne znam sve šta se je događalo u to vrijeme. Ljudi koji su stvarali bolje vrijednosti. Isti je problem kad govorimo o samodostatnosti kaštelanskih staklenika. Puni kaštelanski staklenici stakleniki, staklenici i drago mi je što će bivši radnici dobiti plaće to mi je drago, ali onaj koji je rasturio sad kad su puni, znači 14 hektara, 5 miliona kila naše salate, krastavaca, naših proizvoda i dođu pošalju da isključe vodu i struju čovjeku koji plaća 30 plaća našim radnicama koje rade u stakleniku i koje su sritne što rade jer imaju puno bolje uvjete nego drugi radnici. Ali nema tu milosti bez obzira što uvozimo 3 milijarde EUR-a, to kolega Sanader zna, što uvozimo 3 milijarde EUR-a prehrambenih proizvoda. Imamo brojne druge radnike spomenuo sam Dalmatinku, Konstruktor Lavčević koji se u građevinskim razinama u drugim državama ne samo Europe nego Afrike, Azije radili najkompliciranije projekte, a nama danas Kinezi rade most. U drugim dalekim državama su radile te tvrtke. Zbog čega su uništene? Ciljano, privatizirano da se uništi, da se uzme berivo i to je to. Pa Hrvati su poznati kao radna snaga dobra i hrvatske tvrtke, spomenuo sam ove dvi.

Sadra, Cetina tvrtka koja je sada u vlasništvu županije, sve se radi da se uništi, da bi se kanali uz rijeku Cetinu dali privatniku naravno pogotovo ako je uz vladajuću stranku, ali to je tema koja dolazi da mu se da njemu koncesija da bi imali za predizbornu kampanju dovoljno sredstava. Uništavaju su, to je tvrtka Cetina poznata tvrtka od '50. godine je osnovana u niskogradnji, uništaje se ciljano da bi se pogodovalo svojim stranačkim prijateljima i ostalima.

Poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče, pomoćniče ministra, kolegice i kolege pa ako je neka vlada napravila za radnike i radništvo to je upravo Vlada Andreja Plenkovića i HDZ-ova Vlada. Ovdje sada raspravljamo o zaštiti onih koji odlaze na rad u inozemstvo ali su zaposlenici hrvatskih tvrtki i dalje ostaju zaposlenici u Hrvatskoj ali idu na privremeni rad u inozemstvo. A kada govorimo generalno o zapošljavanju pa upravo smo mi reformirali mjere aktivne politike zapošljavanja. Kada smo došli većina mladih je mogla jedinu priliku dobiti putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. 70% njih bilo je u državnoj, javnoj upravi kuhalo kave i ništa ne radilo i nakon toga se vratilo na burzu. Mi smo to izmijenili, ojačali smo pripravništvo. Digli smo odnosno Vlada je digla poticanje za samozapošljavanje na 100.000 evo državni tajnik će znati za slijedeću godinu na 130 000 ide. Utrostručili smo broj mladih ljudi koji otvaraju firme, dali smo im mogućnost za to, 78 000 mladih je više zaposleno na neodređeno, dakle dobili su sigurnost. Kolegica Peović će i dalje govoriti da imamo visoku razinu prekarnog rada, da imamo, ali kao država možemo samo poticati, a poticati upravo i sa poreznom politikom, tu je potpredsjednik Marić i sa politikom da mlade oslobađamo poreza do 30.g. odnosno do 35. Prema tome, upravo smanjenjem porezne presije na zapošljavanje mladih itekako smo utjecali na ovaj rezultat da 78 000 mladih prijeđe na ugovoren na neodređeno. Tri puta smo više povisili minimalnu plaću nego u prethodne 3 vlade, 754 kune + 150, 1147 kuna je rasla prosječna plaća, 6000 žena je zaposleno unutar programa „Zaželi“ Gospodin Bulj je rekao šta njegovateljice ne krenemo zapošljavati u bolnicama, pa nema ih, rade, rade na programu „Zaželi“, milijardu i po kuna za njih, 208 specijalizacija samo iz Europskog socijalnog fonda za liječnike. Imamo 23,5 milijarde EUR-a za buduće razdoblje i upravo i ovi ugovori koje je g. Bulj spominjao za Cetinsku i za Imotsku krajinu že se realizirati. Ako vi tolko sumnjate u to, a gradit će se i vrtić g. Kujundžiću koji je u vašem klubu, odustanite od njega ako mislite da su to važni novci, recite hvala lijepa ne, al nemojte tu govoriti da to nisu realni projekti. Odreknite se svih projekata koje vaši članovi imaju na tome.

Ako je neka vlada učinila za zapošljavanje radništva to je ova vlada, 8 milijardi kuna uloženo u mjere aktivne politike zapošljavanja, 8 milijardi kuna uloženo u mjere za zaštitu radnih mjesta uslijed covid krize, 16 milijardi kuna uloženo u zapošljavanje. Da to stavimo u kontekst, prošla SDP-ova vlada 4 milijarde kuna u 4.g., dakle 4 puta više ulaganja u zapošljavanje. Još jedanput, da li je demografija izazov i problem da znamo, da li su sve novo pridošle države koje su došle u EU to prolazile, da jesu, od 22 milijuna Rumunja preko 4 milijuna iseljeno, od 9 milijuna Bugara preko 2 milijuna iseljeno. Upravo zato na inicijativu Hrvatske demografija je postala europska tema. Imamo potpredsjednicu Europske komisije za demografiju i upravo će ona napravit sken i prijedlog mjera koje će se onda moć financirat iz programa oporavka i iz novog višegodišnjeg financijskog okvira da idu u smjeru mjera koje podupiru ostanak mladih. A možda najveća mjera za ostanak mladih … [[Govornik se ne razumije]] je porezna reforma i čestitke ministru Mariću upravo da sada imamo poreznu reformu koja će omogućiti mladima, a sa dobrim pozicijama, dobrim plaćama, da ostaju u RH. Pošto ne živimo očito u istoj državi ja i kolega Pavić, povlačim povredu Poslovnika.

Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici u HS zahvaljujem vam se na konstruktivnoj raspravi po pitanjima koji su predmet ovog konačnog prijedloga zakona. Treba još jednom naglasit da konačni prijedlog zakona predstavlja uravnoteženi pravni okvir, znači prvenstveno sa ciljem promicanja socijalne pravde osiguravanja veće zaštite radnika, a što je nužno i za očuvanje slobode pružanja usluga na pravednoj osnovi. Taj cilj postiže se osobito osiguranjem veće jednakosti prava upućenih radnika sa pravima radnika u državi domaćina, o čemu je bilo stvarno dosta riječi ovdje u raspravi, te sprječavanjem zlouporabe prave ujednačenom primjenom pravila, ali osiguranjem jednakih uvjeta za poslovanje. Stoga treba naglasit da se konačnim prijedlogom zakona ne omogućava upućivanje u okviru prekograničnog pružanja usluga, niti se ograničava njegovo trajanje odnosno ne postavlja se gornja granica do kad je moguće prekogranično pružati usluge. Konačnim prijedlogom zakona također se ne regulira materija ulaska, što je jako bitno reći, boravka i rada državljana trećih zemalja, već je to i dalje predmet uređenja posebnim propisom. Stoga se konačnim prijedlogom zakona u cilju postizanja veće socijalne konvergencije povećava pravna sigurnost, razina zaštite radničkih prava i položaj upućenih radnika, te ostvaruju pravedniji uvjeti za tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu, a što su trajno ciljevi ne samo EU već i RH.

Uvaženi državni tajniče, kad govorite ovo nije vaš zakonski prijedlog, ovo je prepisivanje uredbi ili direktiva EU, to može svatko ko ima program kod kuće, dijete od 10.g., ovo je prepisivanje. Da li ima dobre ili loše strane, o tome možemo raspravljati. Vi ovdje niste uložili kapi znoja da zaštitite radnička prava. To je imate računalo i program, on vam to odlično odradi. Drugo, fascinira me kako vi kao u vladajućoj koaliciji, ako poglavito, poglavito kolega Pavić maloprije hvali sve mjere koje ste napravili. Možete li reći, možete li reći kolika je prosječna plaća u RH i usporediti, npr. evo sa Austrijom, Njemačkom, Danskom, drugim državama EU, evo čisto da javnost čuje.

Evo ja ću vam reći koja je prosječna plaća u Hrvatskoj, dakle, ona iznosi 6 722 kune, ona je po izračunu i to po izračunu iz 2011. manja od potrošačke košarice, tako kad vaš kolega Pavić se hvali da je naša minimalna plaća već blizu onih 60% prosječne plaće koju zastupa EU, onda treba reći da naša prosječna plaća zapravo ono što bi trebala biti minimalna plaća pa onda imamo stvarno male, niske kriterije oko toga što bi to trebalo biti minimalna plaća. Ali ja bih vas samo molila jedan detalj da objasnite samo svojem kolegu Paviću, da je ovo Zakon o upućivanju radnika u Hrvatsku, a ne upućivanju hrvatskih radnika u EU, što mi se čini da kolega Pavić baš nije razumio pa nam je izlagao kako mi upućujemo svoje radnike u EU. Hvala lijepo. A, da, ovo je Zakon o upućivanju radnika u RH, međutim, mi prihvaćamo direktive EU koje su ukomponirane u zakone Njemačke, Austrije i sve, tako da je naš radnik koji ode u Njemačku ima ista prava kao radnik iz Njemačke, tako da je tu g. Pavić u pravu.

Ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti [[Upadica: Dobar Ante.]] Kako smo u petak suglasili, sada ćemo provesti objedinjenu raspravu o sljedeće dvije točke.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbora za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Evo, kao što je rečeno, objedinjena rasprava pa ću onda prezentirati jedan i drugi prijedlog zakona. Krenut ću od Prijedloga Zakona o sustavu osiguranja depozita. Dakle njime se uređuju pravila i postupci koji se odnose na osnivanje i funkcioniranje, upravljanje i financiranje sustava osiguranja depozita u RH čija je ključna zadaća osiguranje depozita odnosno zaštita deponenata od posljedica nastupa osiguranog slučaja. Ovim se prijedlogom zakona u pravni poredak RH prenose direktiva iz 2014. g. o sustavima osiguranja depozita preuzimanjem navedene direktive u nacionalno zakonodavstvo poboljšao bi se položaj deponenata odnosno pristup sustavima osiguranja depozita zahvaljujući proširenom i pojačanom opsegu pokrića, kraćim rokovima isplate, boljim informacijama i snažnijim zahtjevima financiranja, što je rezultiralo povećanjem povjerenja potrošača u financijsku stabilnost diljem unutarnjeg tržišta. Cilj prijedloga samog zakona je što je više moguće predvidjeti i urediti situacije kada kreditna institucija propada, ako je mogu dovesti do pravne sigurnosti vezane uz zaštitu deponenata. Prijedlog zakona objedinjuje odredbe važećeg Zakona o osiguranju depozita i Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te se njime predlaže, između ostaloga, novi naziv i već navedene državne agencije, koji bi glasio Hrvatska agencija za osiguranje depozita. Osim ova dva prijedloga zakona u zakonodavnoj proceduri imamo i Prijedlog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, a donošenjem novog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, ovlast za sanaciju kreditnih institucija preuzima HNB. Stoga je neophodna prilagodba ovlasti spomenute agencije u tom dijelu, dok se Agenciji daje ovlasti i pravo sudjelovanja u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije sukladno Prijedlogu Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija. Što se tiče novosti ili novina u odnosu na važeće uređenje, dakle radi zaštite financijske stabilnosti sustava, prijedlog zakona propisuje aktiviranje sustava osiguranja depozita prilikom otvaranja postupka prisilne likvidacije nad kreditnom institucija, odnosno u slučaju nastupa osiguranog slučaja. Potom, novosti po pitanju fonda osiguranja depozita. Kako bi se osigurala djelotvornija upotreba sredstava i sustava za osiguranje depozita, prijedlogom zakona propisuje se da se fond osiguranja depozita sastoji od 2 dijela, osnovnog fonda osiguranja depozita i dodatnog fonda osiguranja depozita. Svrha osnovnog fonda osiguranja depozita je isplata osiguranih depozita te on mora u svakom trenutku raspolagati sredstvima na razini od 1% iznosa ukupne visine osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u RH, a prema revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu godinu. Svrha dodatnog fonda osiguranja depozita je nadopunjavanje osnovnog fonda osiguranja depozita, potpora u prikupljanju ex post premia, korištenje sredstava dodatnog fonda za osiguranje depozita u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje nastupa osiguranog slučaja te kao po drška financiranju sanacije kreditnih institucija i kao podrška financiranju prisilne likvidacije kreditnih institucija. Ciljanja razina dodatnog fonda osiguranja depozita je 1,5% iznosa ukupne visine osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u RH također sukladno revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu godinu. Što se tiče financiranja sustava osiguranja depozita, sustav osiguranja depozita financirao bi se isključivo na teret kreditnih institucija članica sustava osiguranja depozita, a ne na teret drugih poreznih obveznika niti državnog proračuna RH. U prijedlog zakona uključene su odredbe kojima se propisuju razlozi zbog kojih će HNB donijeti rješenje o nedostupnosti depozita, rok za donošenje navedenog rješenja te mogućnost njegovog ukidanja, a koje će novim izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama biti brisane. Što se tiče same uloge agencije, prijedlog zakona definira ulogu agencije kao specijalizirane neprofitne financijske institucije čiji je cilj zaštita depozita svih osiguranih deponenata te očuvanje povjerenja građana i ostalih sudionika uz stabilnost financijskog sustava RH. Agenciji se daje ovlast sudjelovanja u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija u skladu s novim propisom kojim će se urediti prisilna likvidacija kreditnih institucija, a koji ima za cilj urediti i kontrolirani izlazak s tržišta kreditne institucije koja nije u mogućnosti ispunjavati potrebne regulatorne zahtjeve uz ograničavanje prelijevanja negativnih efekata propasti kreditne institucije na ostale sudionike i tržište u cjelini. Uloga agencije prilagođena je s obzirom na ovu podjelu sanacijskih ovlasti kojom agencija prestaje biti jedno od sanacijskih tijela u RH, međutim ostaje u postupku sanacije kao tijelo koje vodi Nacionalni sanacijski fond. Također ima i dodatno prijedloga vezano za promjene u samim tijelima agencije, a to je da umjesto uprave novo tijelo agencije nadzorni odbor čiji će članovi kao i direktor imenuje na razdoblje od četiri godine te mogu biti ponovno imenovani na iste funkcije. Članovi nadzornog odbora imenuje Vlada RH na prijedlog ministra financija kojem jednog člana mogu predložiti kreditne institucije. Direktora imenuje nadzorni odbor. Nadzorni odbor inače donosi pravilnike propisane ovim prijedlogom zakona, statut, usvaja godišnji plan agencije, prati njegovo izvršenje, donosi financijski plan agencije, donosi odluke propisane odredbama ovog prijedloga zakona, utvrđuje izvješća koja agencija podnosi Vladi RH, odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom agencije. Nadzorni odbor nadzire rad direktora agencije i agenciju, a o nadzoru rada agencije podnosi izvješću ministru financija, Vladi RH i HS-u najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvješće odnosi. Direktor zastupa agenciju samostalno i pojedinačno te je odgovoran za njezin rad. U sklopu prava i dužnosti utvrđenih zakonom direktor agencije organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada agencije, predlaže nadzornom odboru donošenje akata iz njegove nadležnost i izvršava odluke nadzornog odbora te obavlja druge poslove sukladno ovom prijedlogu zakona. Zaključno, cilj prijedloga ovog zakona je što je više moguće predvidjeti i urediti situacije kada kreditna institucija propada, a koje mogu dovesti do pravne nesigurnosti vezano u zaštitu deponenata. Radi zaštite financijske stabilnosti sustava prijedlog zakona propisuje aktiviranje sustava osiguranja depozita prilikom otvaranja postupka prisilne likvidacije nad kreditnom institucijom odnosno u slučaju nastupa osiguranog slučaja te djelotvorniju upotrebu sredstava i sustava za osiguranje depozita na način da se uređuje osnivanje osnovnog fonda i dodatnog fonda osiguranja depozita kao i poboljšanje u djelovanju same agencije. Što se tiče drugog zakona, to je Prijedlog zakona o prisilnoj likvidaciji kreditne institucije, njime se uređuju uvjeti za otvaranje i okončanje postupka prisilne likvidacije kreditnih institucija, pravne posljedice otvaranja i provedbe postupka prisilne likvidacije kreditnih institucija, pravila, postupci i instrumenti u postupcima kao i ovlasti i zadaci tijela u postupku prisilne likvidacije kreditnih institucija. Ovim prijedlogom zakona u pravni poredak RH prenose se i direktive iz 2001., 2014, i 2017., a s obzirom na područje koje obuhvaćaju sada se djelomično ili u cijelosti prenose samim ovim prijedlogom zakona. Propast bilo koje kreditne institucije ima direktne negativne posljedice na sve fizičke i pravne osobe koje su imale poslovne odnose s tom kreditnom institucijom, a u slučajevima gdje taj odnos uključuje više financijskih sredstava od 100.000 eura po klijentu dakle to je onaj limit osiguranih depozita, u većini slučajeva fizičke i pravne osobe ostaju bez pristupa tim sredstvima. Prvenstveni razlog tome su dugotrajni stečajni postupci odnosno presporo unovčenje imovine propale kreditne institucije, a koje zbog svoje financijske specifičnosti značajno gube vrijednost protekom vremena. Stečajevi kreditnih institucija u RH trenutno se provode prema Stečajnom zakonu te zbog kompleksnosti bankarskog sektora i utjecaja koji imaju na financijski sustav, trajanje postupaka stečaja kreditnih institucija traje dosta dugo. Mi smo računali od 30 slučajeva kada isključimo činjenicu da je u njih još šest još uvijek traju ti postupci, prosječno vrijeme trajanja je 14 godina, a ponavljam za njih šest još uvijek su u tijeku. To je posljedično između ostalog i dovelo do ovog prijedloga zakona koji ima za cilj poboljšati postojeću stečajnu regulativu u kontekstu kreditnih institucija, a samim time i funkcioniranje financijskog sustava u cjelini. Postupak prisilne likvidacije kreditne institucije pokreće se kada se utvrdi da kreditna institucija propada ili će propasti odnosno kada postoje objektivne okolnosti kojima je utvrđeno da će imovina banke biti manja od njenih obveza ili ako je utvrđeno da banka neće moći ispunjavati svoje dospjele obveze, a nije opravdano očekivati da bi druge mjere privatnog sektora, mjere institucionalnog sustava zaštite, supervizorske mjere, supervizorske mjere u fazi rane intervencije ili smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala spriječile njenu propast u razumnom vremenskom razdoblju. U aktivnosti priprema ovog prijedloga zakona bili su uključeni osim predstavnika Ministarstva financija i predstavnici Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te predstavnici HNB-a u okrilju radne skupine koja je osnovana još u svibnju ove godine. Što se tiče samih izmjena ovog zakona, dakle, prijedlog zakona primjenjuje se na kreditne institucije sa sjedištem u RH i podružnice kreditnih institucija iz treće zemlje koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad. Postupak prisilne likvidacije provodi se radi brzog i učinkovitog skupnog namirenja vjerovnika kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji, očuvanjem vrijednosti financijske imovine kreditne institucije i unovčenjem imovine kreditne institucije u što kraćem roku. Postupak prisilne likvidacije može se provesti i nad kreditnom institucijom nad kojom je pokrenut postupak redovne likvidacije ili nad kojom je otvoren postupak sanacije ako su za to ispunjeni uvjeti. Prijedlog za pokretanje postupka prisilne likvidacije podnosi HNB uz utvrđivanje ispunjavanja uvjeta koji ukazuju na to da kreditna institucija propada ili će propasti. Imovina je manja od obveza, stopa redovnog osnovnog kapitala, stopa osnovnog kapitala, stopa regulatornog kapitala ili iznos regulatornog kapitala manji su od propisanog. Nije moguće ispunjavati obveze po dospijeću ili sanacija kreditne institucije nije u javnom interesu, to su samo neki od nazovimo tako, okidača. Prijedlog za pokretanje postupka prisilne likvidacije iznimno može podnijeti i likvidator prema propisanim uvjetima. Ako u trenutku donošenja odluke o podnošenju prijedloga za pokretanje prisilne likvidacije u toj kreditnoj instituciji nije bila imenovana posebna uprava, onda se istodobno s donošenjem odluke o podnošenju prijedloga za pokretanja postupka prisilne likvidacije imenuje posebna uprava i nastupaju privremene zabrane provedbe osnova za plaćanje platnih usluga, osim propisanih iznimki, a to su gotovinske uplate dužnika prema kreditnoj instituciji i sl. Kao tijela u postupku prisilne likvidacije određuje se Trgovački sud u Zagrebu, likvidator, nadzorno likvidacijsko tijelo i skupština vjerovnika. Likvidator, kojeg prethodno imenuje nadzorno likvidacijsko tijelo, a koji mora imati propisana stručna znanja, iskustvo i kompetencije s područja bankarstva, preuzima ovlasti upravljanja kreditnom institucijom u prisilnoj likvidaciji i dužan ih je izvršavati sukladno potrebama postupka prisilne likvidacije, a to je osiguravati imovinu kreditne institucije u postupku prisilne likvidacije, ažurirati poslovne knjige kreditne institucijama u postupku prisilne likvidacije do dana otvaranja samog postupka, odrediti povjerenstvo za popis imovine i sastaviti popis imovine kreditne institucije. U postupku prisilne likvidacije sastaviti početnu bilancu odnosno izvještaj o početnom financijskom stanju kreditne institucije na dan otvaranja prisilne likvidacije, potom izraditi plan same likvidacije prisilne, brinuti se o naplati tražbina kreditne institucije, sastaviti predračun troškova likvidacijskog postupka te očitovati se o prijavljenim tražbinama vjerovnika. Nadzorno likvidacijsko tijelo je tijelo u postupku prisilne likvidacije koje nadzire rad likvidatora. U RH nadzorno likvidacijsko tijelo u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije je Državna agencija za sanaciju štednih uloga i sanaciju banaka. Skupštinu vjerovnika čine svi vjerovnici s pravom glasa, skupština vjerovnika odobrava plan prisilne likvidacije na koji nadzorno likvidacijsko tijelo prethodno dalo suglasnost. Također, odobrava prijedlog poduzimanja pravnih radnji sa svrhom unovčenja imovine u postupku prisilne likvidacije, što je sastavni dio plana prisilne likvidacije uz prethodnu suglasnost nadzornog likvidacijskog tijela predložiti imenovanje novog likvidatora. Skupština vjerovnika može donijeti sve odluke iz nadležnosti nadzornog likvidacijskog tijela i odlučiti o drugim pitanjima važnim za provedbu i završetak postupka prisilne likvidacije u skladu s ovim prijedlogom zakona. Prijedlogom zakona propisuje se obvezno okončanje postupka prisilne likvidacije kreditne institucije u roku od 3 godine od dana otvaranja postupka prisilne likvidacije. Posebnom glavom prijedloga zakona određuju se reorganizacijske mjere, likvidacijski stečajni postupci s međunarodnim elementom.

G. ministre, obraćam vam se kao predsjedniku Skupštine društva Hrvatske lutrije. Naime, danas su članovi Mandatno-imunitetno povjerenstva dobili zahtjev za skidanje imuniteta zastupnika Davoru Bernardiću po tužbi Hrvatske lutrije. Ne direktora, nego tvrtke zbog toga što je on u sučeljavanju pred izbore izgovorio sljedeće: „Dok ljudi ostaju bez posla, Lutrija isplaćuje bonuse. Vama su državna poduzeća bankomat i što se tiče predsjednika uprave Lutrije, 5.6. čovjek je napravio promjene na imovinskoj kartici, upisao 200 tisuća kuna bonusa, upisao je 200 tisuća kuna bonusa i to iz državnog poduzeća, njima je država bankomat. To je predsjednik, naš tadašnji predsjednik izgovorio u emisiji, zbog toga ga tvrtka tuži. Ne direktor. Ja vas molim kao predsjednika Skupštine da spriječite trošenje novca državne tvrtke na advokate gdje će izgubiti i da spriječite taj napad državnog sponzorirani na slobodu govora u Hrvatskoj.

Vidim da je ovdje tromjesečno 0,08%, ne znam kolika je sada, ali negdje 0, ... [[Govornik se ne razumije.]] čisto me zanima, znam da je bio cijelo vrijeme pritisak banaka da se taj dio smanji.

Znači drugim riječima, da li sam dobro razumio, da više nema banke neće više ići po Stečajnome zakonu, je li? Što se tiče ovih podataka, osiguranim depozitima, evo, sa 30.09. ukupni depoziti u RH su iznosili 357 milijardi i 63 milijuna i nešto više, od čega osiguranih depozita je 210,7 milijuna kuna. Apropo trendova proteklih mjeseci kada samo to usporedimo sa pred pandemijskom razinom to je povećanje od 13,6 milijuna kuna depozita odnosno negdje oko 9,4 milijuna osiguranih depozita. Iznos trenutno u fondu osiguranja depozita je 6 milijardi 811 milijuna 361 tisuću i 6 kuna, kada tu izbijemo ono što se zove dug prema RH kao osnivaču, dolazimo do iznosa od 5,4 milijarde kuna što je trenutno na razini 2,54% Prema kraju godine kada se sukladno postojećim propisima dići će se negdje na razinu od 2,7. Premijske stope, o tome ćemo podzakonskim aktima definirati, ali već vidimo da smo trenutno ovim zakonom Dakle treba naglasiti da je značaj ovog zakona da se osiguravaju sredstva deponenata na način da to ne plaćaju porezni obveznici svi u budućnosti nego da to bude iz one mase osigurane svote odnosno fondova koji će na taj način moći obeštetiti svakoga onoga tko dođe u takvu situaciju. Hvala lijepo poštovana zastupnice na replici. U pravu ste i to je dobro da se između ostaloga i dodatno konstatira za naše građane i sve koji prate ovu sjednicu jer taj sustav osiguranja depozita, ja ću samo malo podsjetiti nas sve skupa je došao dosta u nazovimo tako u žižu i javnosti i svih nas skupa početkom one prethodne financijske krize.

Mi smo se zadržali na ovom okviru koji je na neki način i ja bih rekao u velikoj većini zemalja tu.

Hvala lijepa. Ministre, kada govorimo o kreditnim institucijama to su uglavnom banke, ali imamo i ostale onda pitao bih vas prije svega, sve nas zapitao bi te baš kreditne institucije najviše isisavaju novca na … u RH ove godine 5 milijardi na brojne naknade, provizije i to, to je ključno pitanje. Drugo vrlo bitno pitanje je građani zovu, a ovaj Sabor je donio jednoglasno taj zakon to je zaštita ljudi koji su opljačkani od štedno-kreditnih zadruga Raiffeisen zadruga i kojima se danas oduzimaju kuće, ovršuje ih se, a ovaj Sabor je donio jednoglasno taj zakon i HDZ i SDP tako nije ni Ustav doslovno donesen, jednoglasno, to je tzv. Škibolin zakon. Što je s tim zakonom?

Hvala lijepo poštovani zastupniče na replici.

Međutim, u svakom slučaju ono što treba reći dakle puno puta kada govorimo o problematici dužnika da se ne možemo samo isključivo fokusirati na njihov dio, na ovaj način vjerovnicima s jedne strane štitimo prava, ali stavljamo dodatne obveze kako ne bi došli u nekakve situacije u kojima ste između ostaloga i vi rekli.

U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku kako bi se konzultirali o daljem sudjelovanju u raspravi po ovoj točki dnevnog reda obzirom na činjenicu da je u ime Vlade predlagatelj ministar Marić koji je ujedno i potpredsjednik Skupštine Hrvatske lutrije. Dakle, Hrvatska lutrija kao tvrtka odlučila je uputiti jedan veliki udarac u slobodu govora i političkog izražavanja u RH zbog toga što je odlučila ona kao tvrtka, a ne direktor kao privatna osoba tužiti jednog čelnika tadašnjeg političke stranke zbog nečega što je izgovorio u predizbornoj kampanji. Ako se direktor tvrtke osjetio uvrijeđenim, oklevetanim, da mu je napravljena šteta to je mogao napraviti kao privatna osoba i ok, to je odnos dvije privatne osobe. Kada to napravi državna tvrtka, dakle napravi država na čijem je predsjednik skupštine ministar onda to predstavlja državno sponzorirani udar na slobodu govora i tome se trebamo suprotstaviti onako kako možemo. Kolega iz HDZ-a i vi to napravite, ne tužite nego se suprotstavite jer inače doćemo do toga da svako kada nešto izgovori u političkoj borbi bit ćemo izloženi tužbama, državnim ne privatnim. Prema tome, može ministar ovu stanku iskoristiti da se informira o čemu se radi, ali radi se o skandalu bez presedana da država tuži tadašnjeg čelnika oporbe za nešto što je izgovorio u predizbornoj kampanji. Troši se novac tvrtke na odvjetnike, pa bolje bi bilo da se od Hrvatske lutrije za neki dječji dom ili na za nešto šta inače se dobiva od igara na sreću. Prema tome, gospodine ministre obuzdajte vašeg direktora recite mu ako se osjetio oklevetanim neka on tuži ko privatna osoba, a ne kao firma.

da zauzmete svoja mjesta, nastavljamo dalje s raspravom. Otvaram raspravu po klubovima. Prvi za raspravu se prijavio Klub zastupnika Domovinskog pokreta, uvaženi zastupnik Davor Dretar.

Dobar dan svima. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, dakle ova se dva prijedloga zakona tiču ne samo svih nas ovdje nego i svih građana naše zemlje svako od nas ima bankovni račun najvjerojatnije u nekoj od banaka u Hrvatskoj. Neki među nama imaju te račune i na nekim drugim lokacijama. Oni konzervativni u Švicarskoj ili Njemačkoj, oni kreativni na Cipru ili Kajmanskim otocima, ali to danas nije tema razgovora. Zakoni o kojima raspravljamo za cilj imaju stabilizaciju unutarnjeg financijskog tržišta prvenstveno Zakon o osiguranju depozita i naravno posljedično podizanje povjerenja potrošača. U tome ne vidimo ništa problematično. Kratko i jasno u nekoliko crta postoji dakle fond kojeg vodi Agencija za osiguranje depozita. U taj fond sve banke koje posluju u Hrvatskoj moraju platiti iznose određene ovim zakonom kako bi se dakle osigurala štednja svih onih koji imaju račune u banci i to u banci koja se eto nalazi pred financijskim ponorom odnosno propašću. Ja kažem banka iako zakon navodi kreditna institucija, ali budući da nas sluša hrvatski narod vjerujem da će i njima biti to jednostavnije razumjeti. Agencija dakle tako prikupljena sredstva drži na računu otvorenom pri HNB-u, tamo naravno samo ne sjede ta sredstva nego agencija ima pravo ta sredstva i ulagati u nisko rizičnu imovinu, raspodijeliti ih ne bi li smanjila rizik od gubitka i to po ajdemo reći vrlo razumnom principu stare narodne izreke, ne drži sva jajca u istoj košari i to je sasvim u redu. Ovim prijedlogom zakona naravno određuju se i odnosi sa EU pa se tako već spomenuta sredstva mogu i posuđivati sličnim europskim agencijama uz određene kamatne stope i to do strane Europske središnje banke. Agencija može prikupljena sredstva koristiti kako bi banku spasila od financijske propasti ili narodski bankrota. Zakon ju naravno obavezuje da procijeni količinu rizika vezanu uz takav postupak. No, nećemo sada odnosno ja vam neću ovdje navoditi sve odredbe ova dva zakona nego reći onako zdravo ljudski. Svima je nama jasno da je propast jedne banke izuzetno neugodno iskustvo naročito za tu banku jasno, ali bez šale takve stvari ozbiljno štete cijelom financijskom stanju jedne države naročito ukoliko je banka velika i dobro umrežena. U ovom prijedlogu zakona govori se i o još puno stavaka o ustroju agencije, potrebnoj političkoj neovisnosti njezinog direktora što je jako zgodna formulacija, kaznama za prekršitelje i sve je to lijepo i korektno, kvalitetno napisano. No, dozvolite da se na nekoliko trenutaka vratim u daleku prošlost u godine netom nakon završetka Domovinskog rata kada je mlada država, hrvatska država tek učila hodati, ovdje ću iskoristiti nekoliko redak iz izvješća HUB-a odnosno Hrvatske udruge banaka. Nedostatak kapitala u trenutku osamostaljenja Hrvatske bio je toliko velik da je država morala poduzeti seriju intervencija ne bi li bankovni sustav opstao. Naslijeđe socijalizma koji je ekonomski kolabirao i za sobom ostavio gotovo čitavo gospodarstvo nesposobno za otplatu dugova, raspad bivše države i rat na području bivše Jugoslavije ostavili su predubok trag u životu i gospodarstvu pa tako i u bilancama banaka. U tome su se trenutku i banka i država našli pred teškom dilemom. Spašavati banke ili ih pustiti da propadnu. Na sličan način razgovaramo i pričamo i danas 20 godina nakon toga. Prvi način dakle, da spasimo banku uklanja krizu na kratki rok, ali otvara prostor teških političkih sporova jer porezni obveznici punim pravom pitaju zašto njihovim novcem spašavamo tamo nečije banke i neke uprave koje primaju ogromne plaće. Drugi način propast kreditne institucije izaziva ozbiljnu i duboku krizu i naravno paniku kojoj je teško procijeniti intenzitet. Davnih '90.-tih naš je financijski sustav bio slab jednako kao i financijska nepismenost, nažalost ista se do danas nije osobito povećala. Onodobne sanacije banaka sjećamo se svi dobro prolazile su uz burne reakcije javnosti, a niti danas nismo u potpunosti saznali sve detalje tih procesa. Pa je tako Hrvatski sabor na svojoj sjednici 15. travnja 2005. godine raspravljao o Izvješću Državne revizije o reviziji pretvorbe i privatizacije. Tada je primijećeno da izvještaj nije obuhvatio pitanja privatizacije banaka. Hrvatski sabor zbog toga je zatražio posebno izvješće Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koje je saboru dostavljeno 2. rujna 2005. godine. Ja sam isto to izvješće eto dobio tek prije pola sata, uspio sam ga samo na brzinu pročitati ali jedino sam na brzinu vidio da smo tih godina jednu banku sanirali iznosom 6,84 milijarde kuna, a kroz prihode od prodaje i posljedične dividende zaradili smo nešto malo manje od 3,5 milijarde kuna. Dakle, izgubili smo glatkih 3 milijarde i 200 miliona kuna poreznih obveznika da bi nakon toga banku dali u strano vlasništvo. Eto, svako tko razmišlja zdravim mozgom vidi kako je ovdje država postupila. Ista stvar nažalost ne odstupa od istine niti danas. I onda su naše banke spašene našim novcem, prodane su stranim vlasnicima, ogromnim bankovnim koncernima koji i danas posluju u Hrvatskoj i iz nje izvlače, običnom čovjeku nezamislive, profite. Koliki su to novci jasno pokazuje vijest od prije nekoliko dana da je jedna banka proglašena krivom zbog nepoštivanja odredbi Zakona o pranju novca i financiranju terorizma, te je bez da trepne platila kaznu od čak 33 milijuna kuna. Još jedan od prijedloga zakona o kojemu ovdje raspravljamo jest i onaj o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija. U teškim i dugotrajnim stečajnim postupcima građani uvijek osjećaju da su zakinuti jer smatraju da se prvo namiruju tzv. veliki igrači, država i privilegirani vjerovnici i u velikom broju slučajeva su u pravu. Pa dajete da malo pogledamo na to kako ovaj prijedlog zakona uređuje tzv. isplatne redove. U prvome redu su plaće radnika propale banke, što je okej. Slijede ih tražbine državnog proračuna, ali ono što nam je posebno upalo u oči su i otpremnine, otpremnine i to do iznosa propisanog kolektivnim ugovorom. Svima je nama jasno da netko tko je svojim lošim radom ili nesavjesnim poslovanjem otjerao banku u propast i doveo se uopće pod odredbe ovoga zakona nikako kući ne bi smio odnijeti nekoliko stotina tisuća ili milijuna kuna. U drugom redu su tražbine HNB-a, pa javna davanja, tražbine već spomenute Agencije za osiguranje uloga. No, dozvolite da na samome kraju pitam, a gdje ste tu vi građani, obični ljudi koji ste u toj banci štedjeli za crne dane ili vi mali mikro ili srednji poduzetnici koji ste u toj banci imali poslovni račun? Gdje ste svi vi koji ste stotinu puta ostali zatečeni raznim zateznim kamatama, kreativnim načinima vođenja računa i naravno novcima koje vam banke za to uzimaju, provizijama bez reda i smisla? Gdje ste svi vi prevareni sitnim slovima na dnu ugovora? Gdje ste svi vi prevareni lažnim obećanjima ili vezanjima glavnice uz švicarski franak? Gdje ste svi koji i dan danas jedva preživljavate uz pomoć minusa na tekućem računu, ali sada su vam i to ukinuli ili će vam tek ukinuti jer ili niste dobili plaću već 3. mjeseca ili ste dobili pola plaće ili morate biti sretni da još uopće nešto i dobivate jer ljudi svakodnevno ostaju bez posla? Eto vas dragi moji ljudi, obični hrvatski puče, ovdje na kraju moga govora, na začelju kolone, na dnu društvene ljestvice, u 4. isplatnom redu. Zbog toga će Domovinski pokret amandmanima zatražiti izmjene članaka koje reguliraju isplatne redove, a naravno o cijelim ovim zakonima, o oba ta zakona i njihovom podržavanju odlučit ćemo za vrijeme rasprave i naravno tijekom drugoga čitanja. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Boris Lalovac.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom. Danas se pred nama nalaze 2 zakona koja uređivaju jedan sustav, uređuju sustav osiguranja depozita i prisilne likvidacije kreditnih institucija odnosno ovo je jedan paket zakona koji zapravo priprema Hrvatsku za bankovnu uniju. Znači ovo su zapravo zakoni gdje bankovna unija ide puno brže nego što ide EU u integraciji i monetarnoj odnosno monetarna je, integrirana su, kolko, 19 zemalja ima EUR-o, 7 još nema, ovaj, a, a bankovna unija ide zapravo da se napravi jedan jedinstveno bankovno tržište i na način kada netko od banaka zapravo propadne odnosno dođe u određene probleme da postoji jedinstveni standardi na tržištu EU. I tako dolazimo do sustava osiguranja depozita i zašto ovaj zakon je dobar? Zato što štiti, ne samo što štiti depozite građana jel znamo u našoj povijesti ne tako davno ukupna, osigurani iznosi su bili do 100.000 kuna, pa onda 2008.g., kao što je rekao ministar, tada je vlada kad je ona kriza bila 2008.g. se to povećalo na 400.000 kuna, a onda se 2013.g. kada je zapravo cjelokupni sustav EU počeo funkcionirati za osiguranje depozita jel tada isto su bile direktive da se na svim, svim zemljama zapravo da se ujednače ti iznosi, da ne bude u jednoj zemlji više, u jednoj zemlji manje, se ujednačilo da skoro sve zemlje u EU danas dolazi do iznosa od 100.000 EUR-a jel. I tu je Hrvatska, imaju pozitivan doprinos ovih zakona europske direktive gdje je zapravo prisilila i financijske institucije da osiguravaju štednju do 100.000 EUR-a i tu smo skočili sa 400.000 kuna na 750.000 kuna i to je taj doprinos gdje su zapravo i same te direktive dale dodatnu sigurnost hrvatskim građanima za osiguranje tih, osiguranje njihovih iznosa. Također ovdje se u, kao što sam zapravo pitao, čl. 22. definira se premija na osiguranje depozita je li smo svjesni svih ovih godina da banke vrše konstantan pritisak na vladu, u konačnici i na Ministarstvo financija, da smanji taj dio, uplate tih premija. Ovdje se to navodi da je 0,08 tromjesečno i sam ministar je rekao da je to iznos negdje oko 5,4 milijarde kuna, što je više nego što je zapravo postavljen nekakav standard u EU, jel. To je negdje oko 2,5% Standard u EU je negdje ukupno kada se to bude, će biti oko 1% jel, što znači da sadašnji sustav osiguranja depozita u Hrvatskoj dobro funkcionira jel. Imamo više novaca prikupljenih ukoliko bi se dogodilo do nekakvog poremećaja na tržištu, a vidimo da se poremećaj na tržištu dogodi preko noći, da se poremećaj na tržištu dogodi preko noći kao što je covid i da na njega nitko nije utjecao da je nešto se dogodilo, da se zapravo dođe da imate jedan zatvoren sustav, sjećajmo se kako su se zatvorile granice, kako se zatvorilo uopće nekakav promet robe, itd., promet kapitala i preko noći vam se dogodi da cjelokupni financijski sustav može ostat zamrznut. I zbog toga ovaj zakon je dobar i ovaj zakon, ne samo ovaj i ovaj, ovaj što dolazi zapravo kao paket, da se stabilizira cjelokupni sustav odnosno da se to povjerenje za osiguranje depozita, da se pokaže da nema navale na banke, jel.

Međutim, ono što je bitno da ipak je naš bankarski sektor visoko kapitaliziran preko 20% je, 20% je kapitala tako da ovo što ovdje se zapravo spominje da je, da će se HNB pokrenuti prisilnu likvidaciju ukoliko dođe do prekoračenja odnosno nedostatka kapitala od 6, 8 ili 10% ovisno o kojoj se razini kapitala donosi da treba reći da je sada duplo više kapitala u odnosu, u bankama u odnosu što propisuje zakon jel. Tako da nema nikakve bojazni da bi neka od financijskih institucija i usprkos ovoj korona krizi Covidu, usprkos tome što su dani moratoriji na kredite banaka negdje, na kredite prema građanima 50 milijardi kuna, bankarski sektor je stabilan. Ono što je ovdje također jako bitno i reći je rokovi isplate, rokovi isplate kada se dogodi nekakav štetni događaj za banku. Samim sebi i definirani je zakonom bez obzira da li banka imala u tom trenutku novaca ili nema ukoliko dođe do njegove propasti taj dio novca sad će paralelno isplaćivati kroz DAB odnosno sada se ovdje mijenja naziv u Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita. Znači nevezano da li ta banka može isplatiti jel kad krene udar na banku odnosno ako ona propadne znači novci su osigurani. Znači postoje paralelni mehanizam koji će isplaćivati te novce.

To je jako bitno da građani znaju da bez obzira da li u tom trenutku u banci toj bilo ili ne bilo novca oni će dobiti svoj novac.

Znači oba ta iznosa se zbrajaju jel, jel ako imate na transakcijskom računu jedan dio novaca, a na štednji imate drugi dio novaca oni će vam to zbrojiti. Znači neće vam propasti novac ni ako se nalazio jedan dio na transakcijskom odnosno ako nije osiguran kao depozit je. To je jako bitno. Također, ovi drugi zakoni koji smo nedavno imali jako su bitni za stabilizaciju financijskog sektora zato što većina banaka je u Hrvatskoj zapravo u vlasništvu talijanskih ili austrijskih banaka. I šta se znalo prije događati? Ukoliko propade il nekakva banka u Austriji, u Italiji na taj način se je sanirao da se gledala parcijalno, da se gledala na taj način da se samo ona sanira, a da sve iz njihovih zapravo podružnice, a nažalost u Hrvatskoj su samo njihove podružnice se zapravo povlači novac jel. Međutim, ovaj dio ne samo ovim dijelom zakona bankarska unija zašto je dobra jel, zato što ona sanira cjelokupnu instituciju, ne sanira na razini države. I to je dobro za Hrvatsku. Znači ukoliko se dođe do problem s bankama u Italiji, ne može se dogoditi da Talijani povuku sav novac ih hrvatskih banaka koji su u njihovom vlasništvu i idu sanirati talijanske banke odnosno njihovu maticu nego se sanira na razini i onda da bude problem sa hrvatskim štedišama, nego se sanira zapravo na cjelokupnu instituciju, a ne na samo na stranici pojedine države. I zbog toga je zapravo bankovna unija jedan korak naprijed u cjelokupnoj financijskoj stabilizaciji, a zapravo i ovi zakoni u tome služe kao provedbena mjera. Vezano za Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija to je ono što sam zapravo pitao ministra, oni više neće ići po onom stečajnom zakonu, kao što je sam ministar rekao 14 godina se provodio stečaj i jednostavno nisu mogli ovi koji su trebali doći, ne samo ovi koji su imali depozite nego nisu mogli nikako doći do svojih novaca 14 godina i zato je dobar ovaj zakon prisilnoj likvidaciji da se u roku koliko je rekao ministra ta likvidacija mora završiti. I to zapravo daje jednu sigurnost i stabilnost u cjelokupni financijski sektor da se i te likvidacije banaka odnosno kada dođe, da nekakvih novaca osiguravaju ovim građanima ako postoji u toj likvidacijskoj masi dovoljno novca da se saniraju svi ovi ostali iznad ovih 100.000 EUR-a da se zapravo znaju da će moći u roku 3 godine dobiti, dobiti svoje novce jel. Tako da mislim da je zapravo u tom nekakvom dijelu zakonu, koji je, čitao sam ga, dosta je sličan ovom stečajnom zakonu i zapravo više je to nekakav zakon od Ministarstva pravosuđa nego Ministarstva financija jel, budući da je dosta, dosta je pravno definirano kako se provodi, kako se provodi ta likvidacija, tko su likvidatori, provode se zapravo na odgovarajući način primjenjuju se i, na odgovarajući način se i primjenjuju odredbe stečajnog zakona u njemu, tako da su, da je ovako stručan što se tiče pravne struke što se tiče tih postupaka provedbe, tih i cjelokupnog iznosa jel. Tako da vezano za oba dva ova zakona, kažem ovaj zakon se u prisilnoj likvidaciji prvi put pojavljuje u hrvatskoj pravnoj stečevini i mislim da će doprinijeti cjelokupnoj jačanju pravne stečevine RH na području bankarske, bankarske unije jel.

Dobar dan svima. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane kolegice zastupnice, kolege zastupnici, ministre, potpredsjedniče Vlade zajedno sa suradnicom, evo iz uvodnog izlaganja predlagatelja ali i kroz raspravu po klubovima već se iskristaliziralo manje-više sve o zakonima. Manje-više što sam htio reći već smo čuli, ali evo iskoristit ću i ja svoje vrijeme da još dodatno neke stvari podcrtam koje su mi se činile bitne. Što se tiče Zakona o sustavu osiguranja depozita, rečeno je da već imamo zakon koji regulira ovo područje koji je manje-više i usklađen sa direktivama EU, ali naravno kada pričamo o pitanju sustava osiguranja depozita važno je reći da on utiče uvelike na stupanj pravne sigurnosti u RH. O tome se puno pričalo i u ovome domu i u prethodnim sazivima i godinama, svakako da je ovaj zakon poboljšani zakon ja ću reći, podiže nekako razinu stupnja pravne sigurnosti u Hrvatskoj. Naravno pridonosi očuvanju povjerenja građana, ali i poslovnih subjekata u naš pravni i financijski sustav i u stabilnost financijskog sustava, a naravno i u stabilnost cijelog gospodarstva RH. Važno je napomenuti da će se donošenjem ovog zakona osigurati jednaki tretman deponenata kako u RH da imaju isti tretman kao što imaju deponenti diljem EU, to je novost ovoga zakona i svakako je nešto što je za pozdraviti. Građani moraju znati, vjerujem da znaju, ali nikada nije previše spomenuti i opet, a i ovdje kroz raspravu se uspjelo nekako provući da možda i to nije svima jasno da svi oni koji imaju depozite u bankama da li bilo na štednim računima, da li na svojim na tekućim, žiro mogu za onih svojih 100.000 eura biti sigurni pa tako i na opasku gospodina Dretara koji je govorio u ime kluba Domovinskog pokreta kako su na zadnjem mjestu mali čovjek onaj koji od svoje plaće teško odvaja da bi si nešto prištedio, kako su oni u zadnjem redu ako bi došlo do problema s bankama. Ne, oni nisu u zadnjem redu upravo Zakonom o sustavu osiguranja depozita osigurano je da su oni praktički mimo svih redova odmah na redu kao što smo uspjeli čuti kroz 15 dana sredstva su im isplaćena, a do 2024. taj rok će se još i smanjivati i to je dobro. Također novost ovog zakona je da se eksplicitno navodi kako se sredstva za ovaj fond za osiguranje isključivo ima sredstva isključivo imaju prikupljati na teret financijskih institucija, banaka, ne na teret poreznih obveznika naših proračuna kako je to nekad možda tamo devedesetih bila država ima sve sanirati i loše politike bankarskog menadžmenata, loše politike možda stranih vlasnika. Ovime je riješeno da banke imaju same osigurati premije osiguranja za takve štetne događaje. Čuli smo također da je predloženim Zakonom o sanaciji kreditnih institucija HNB preuzeo dio poslova od agencije koja sada mijenja ime, dobija malo drugačije ovlasti i vjerujem da će to sve funkcionirati ubuduće kao što je i u ovom periodu tako da neće biti nikakvih potresa ni problema na našem financijskom tržištu. I zato klub HDZ-a podržat će naravno ovaj zakon zato što mu je cilj da što više predvidi situacije one neugodne situacije, da ih prevenira, a naravno sve s ciljem čuvanja stabilnosti financijskog sustava. Što se tiče Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, i do sada smo imali zakon koji se bavio tom problematikom, čuli smo to je bio Stečajni zakon, ali u praksi se pokazalo da on je manjkav kada se trebao primjenjivati na kreditne institucije da je ipak kreditne institucije zbog svojih specifičnosti i svoje imovine kojoj treba dugo da se utrži, da se unovči gubi vrijednost vremenom, ipak je trebalo ići u ovakvo drugo zakonsko rješenje. Sličan je Stečajnom zakonu, ali prilagođen samo za banke. Naravno pitanje je vjerovnika i povjerenja vjerovnika u banke. Čuli smo da će se skratiti maksimalno vrijeme likvidacije do tri godine, što je svakako za pozdraviti u odnosu na ovih 14, 15 koliko su bila iskustava do sada sa stečajevima i sanacijama banaka. Skratit će se vrijeme, osim što će se skratiti vrijeme trajanja stečajnog postupka kontrola izlaska propale kreditne institucije s tržišta bit će na jednoj višoj razini što će opet doprinijeti smanjenju rizika i smanjenju prelijevanja negativnih učinaka na financijska tržišta.

Tako da svaki zakon koji ide u smjeru da spriječi takve negativne utjecaje, prelijevanja negativnih utjecaja na gospodarstva treba pozdraviti.

One su i kreditori razvoja, oni su kreditori i građanstva, oni su i mjesto gdje ljudi i naši poslovni subjekti građani svoju imovinu čuvaju, gdje raznorazna javnopravna tijela svoje imovine čuvaju i jako je bitno da razina povjerenja u financijski sustav i u financijske institucije ne dođe pod upitnik jer ako dođe pod upitnik povjerenje u financijske institucije one neće moći obavljati svoju onu primarnu funkciju. Naravno deponenti neće deponirati novce, neće dati banci novce na čuvanje, banke će naravno automatski smanjiti … kreditni potencijal, manje će moći ulagati, a znamo da razina dostupnosti kredita uvelike utječe na bilo koji gospodarski razvoj, a on je nama i sada i više nego prijeko potreban.

Slijedi pojedinačna rasprava, prvi se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Hvala vam. Kao što sam rekao u replici, a sad je kolega prije mene u ime Kluba HDZ-a spomenio pravnu sigurnost u RH. Spomenit ću još jednom 2017. u 7. mjesecu, ministar za to zna, donesen je Zakon o ništetnosti Ugovora o kreditima s međunarodnim obilježjima u RH sa neovlaštenim vjerovnicima tzv. lex Škibola. To su štete koje su nanesene od tih, ajmo reć, pljačkaških institucija štedno-kreditnih, Raiffeisen šredno-kreditnih zadruga koje su dovele ljude na rub, na rub, doslovno nemoguće je vratiti taj kredit, ali i to je jedan od ključnih problema jel niti jedan zakon u RH ne donosi se u interesu čovika, niti jedan jel ne bi banke imale 5 milijardi dobiti bez kamata, bez ovih stvari da, da se, a nije oporezovane. Banke u RH dobit nije oporezovana, 500 naknada, provizija, tko zna čega sve ne. Međutim, ovdje je drugi problem. Sabor je 2017. jednoglasno donio, jednoglasno odluku o ništetnosti tih kredita, 3.g. prošlo. To je bilo vrijeme kada je HDZ stvarao većinu sa HNS-om i SDSS-om i kad mu je tribala svaki, kako je Milan Bandić rekao za te ljude žetončić i tada je prošao taj zakon. Što je s tim zakonom? Znate što se dogodilo?

Zašto? Zato što se naši dodvoravaju isključivo europskim direktivama, šta nas određeni suci, čini mi se Rodin ili nekako se zove, isključivo je radila sutkinja pravosuđa koja je bila tu dobro umiješana, koja je bila i čak u sukobu interesa, koliko imam informaciju, pri nekakvim sudovima se to gubi. Pa ako ih Mađari, ako su Mađari rekli, Mađarska, te institucije ne mogu tu raditi, ne samo oni nego Austrija odakle oni dolaze zabranila je djelovanje tih institucija. Recimo na otoku Rabu, u ostalim dijelovima doslovno te štedno-kreditne zadruge koje su vani, koje su nelegalno radile, koje kamatare, to je kamatarenje, jednostavno te ljude je ostavilo obespravljene i nikada neće moći vratiti na taj način kredit i nitko im ne staje u zaštitu osim ovoga sabora koji je to donio jednoglasno. Zbog čega to Vlada republike ne poštiva ja bi volio čuti uvaženoga ministra, zbog čega vlada ne poštiva zakon koji smo mi donijeli jednoglasno? Što se tiče zemaljskog života, sabor jednoglasna odluka. Zašto ministre to ne poštivate? Gdje je tu pravna država? Zašto se i dalje obične ljude tereti dugim tužbama, pravosudnim ovaj trakavicama i to će ić njima na račun? To mi je vrlo bitno da ovdje naglasim. To mi je vrlo bitno jel ti me ljudi zovu, čak nažalost brojni su učinili suicide jel je nemoguće vratiti te kredite. To je klasično kamatarenje, tako nije bilo u robovlasništvu, tako nije bilo za vrime kmetstva, tako nije bilo kad je bio Franjo Tahi prema seljaku takvi odnos nije bio. Ti ljudi su u nemogućoj ovaj situaciji, al vidimo druge države, pa odakle dolaze te štedno-kreditne zadruge da jednostavno ih se zabranilo, pozatvaralo, državna odvjetništva njihova ih progone kao kamatare, al u Hrvatskoj je to dozvoljeno. Zato pozivam još jednom šta je kolega iz HDZ-a maloprije rekao, povjerenje u pravdu, pravosuđe, jednakost svih, u institucije, da ne poštivaju sve institucije. Hrvatska vlada ne poštiva zakon kojega je ona predložila i dala HS tzv. lex Škibola da ga ne poštivam, ne pozivam u cijelosti, mi smo ga jednoglasno donijeli i dalje rade, tko ih plaća, ne znam, na račun štedno-kreditnih zadruga austrijskih protivno interesima hrvatskog malog čovika koji je doslovno rob.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom. Evo, ovo je dio zakona koji itekako vraća i povjerenje zapravo u sustave, a isto tako i u povjerenje u naše, naše institucije upravo iz razloga što usklađivanjem nekih zakona se postiže itekako veća pravna sigurnost naših građana i poduzeća. Kada govorimo o sustavu osiguranja depozita znamo da je taj zakon postojao i do sada i on je ažuriran u 2015.g. Međutim, ono što će sa ovim zakonom se postići upravo da sadašnja Državna agencija za sanaciju banaka neke ovlasti gubi, ali neke dobiva dodatno. Jako je važno reći da je i do sada ta državna agencija imala značajnu ulogu. U trenutnom, kada pogledate stanje sa krajem 2019.g. onda od ukupno 339,4 milijarde kuna depozita u svim kreditnim institucijama čak 59% tih osiguranih depozita je osigurano dakle 201,3 milijarde kuna od čega je 181 milijardu osiguranih depozita se odnosi na fizičke osobe, 18,5 milijarda na trgovačka društva, 1,8 na neprofitne milijarda na neprofitne organizacije te oko 34,1 milijun na jedinice lokalne i regionalne samouprave. Dakle, ovo što će se sada dogoditi da će ono što sam i u replici napomenula da je cijeli sustav osiguranja se ne može financirati na teret poreznih obveznika već isključivo na teret kreditnih institucija. A to će se napraviti upravo na način da se kroz vid fonda, dakle dvaju vrsta fonda osnovnog fonda osiguranja i dodatnog fonda osiguranja depozita gdje se kumuliraju sredstva, na taj način se postiže ta ujednačenost i sigurnost svih depozita ukupno. Dakle, u osnovnom fondu će biti 1% ukupnog iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija, a u dodatnom bi to bilo 1,5% s time da to u ovom osnovnom fondu dakle ukoliko se smanji ta razina ona se dopunjava sa dodatnim fondom. Što se tiče samog Zakona o prisilnoj likvidaciji dakle u RH danas posluje 20 banaka i 3 stambene štedionice i cijeli bankarski sustav čini i ima 70% cjelokupnog aktive je li čini 70% cjelokupnog financijskog sustava što je izuzetno velika, velika snaga. Već do sada smo imali ugrađeno 100.000 EUR-a po klijentu dakle osigurana svota, međutim na ovaj način se je itekako se postiže što veća i hitnija namjera vjerovnika. U sadašnjim zakonima je isto tako rok za početak isplate obeštećenja do sada bio 15 dana, do 2023. je to isto tako 15 dana, a od 1.1.2024. je to 7 dana. Dakle, sa ovim zakonima se smanjuje rokovi za početak isplate eventualno tih obeštećenja što isto tako doprinosi da se vraća povjerenje odnosno da se ima povjerenje u financijski sustav i da cjelokupni sustav odnosno eventualne likvidacije ne traju kao što je to do sada se događalo preko 15 do 20 godina nego da te likvidacije idu u što kraćem roku. Ima jedna replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolegice u prošlom mandatu ste bili članica Odbora za financije čini mi se ili predsjednica čak i mi smo ovdje u saboru kao i vi na Odboru za financije prihvatili prijedlog tzv. zakona lex Škibola jednoglasno i taj zakon se ne primjenjuje u stvarnosti. Ja pitam ministra zbog čega se ne primjenjuje zakon kojega ste vi podržali na odboru, kojega je Vlada predložila, ministar financija je ovdje, zbog čega se ne poštiva i zbog i dalje štite strane štedno kreditne zadruge koje nezakonito naše ljude financijski teroriziraju. Što vi kažete da li triba poštivati taj zakon koji smo donijeli jednoglasno tzv. lex Škibola ili ne triba, ministar ne želi odgovoriti. Interesira me vaš, šta, baš zbog toga što ste vi u Odboru za financije bili čak i predsjednica čini mi se, ako se ne varam, recite mi vaš stav triba li poštivat izvršna vlast i pravosuđe odluku jednoglasnu Hrvatskoga sabora.

Ono što sam rekla i sada u RH postoje 20 banaka i 3 stambene štedionice, štedno kreditne zadruge nisu dobile ovlaštenje HNB-a, radile su to na jedan način ilegalno. Prema tome, u tom dijelu itekako je, treba to gledati sa stajališta tko je zapravo bio ovlašten za nadziranje i na koji način je to uopće bilo moguće nadzirati ili sankcionirati eventualno sve ono što se nije radilo po regulama i po zakonu kako je to trebalo se raditi.

Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici pred nama su dva prijedloga zakona, Prijedlog Zakona o sustavu osiguranja depozita i Prijedlog Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija. Ovi prijedlozi zakona su usklađivanje sa zakonodavstvom EU i kao takve Klub SDP-a će ih podržati. Ovi prijedlozi zakona su zapravo usko povezani odnosno ovisni su jedan o drugome. Reguliranjem prava jednog zakona regulira se dio drugog zakona. Reguliranjem Zakona o sustavu osiguranja depozita je uređenje prava i postupci, uređuju se prava i postupci koji se odnose na osnivanje, funkcioniranje i financiranje sustava osiguranja depozita u RH. Moram naglasiti da stupanjem na snagu ovog zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o osiguranju depozita i Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanacije banaka. Svjedoci smo u prošlosti da su kreditne institucije propadale i svašta se događalo. Ovim zakonom bi se trebalo detaljnije omogućiti osiguranje depozita, utvrđuju se limiti kao i uvjeti za stjecanje prava za osiguranje, osigurana svota je u iznosu od 100.000 eura u protuvrijednost u hrvatskim kunama. Prijedlogom zakona također se usklađuje izvor financiranja prema pravnoj stečevini EU na način da se izričito navodi kako se sustav osiguranja depozita ne može financirati na teret poreznih obveznika već isključivo na teret kreditnih institucija. Kreditne institucije uplaćuju minimalni inicijalni kapital kod osnivanja i uplaćuju ga agenciji u iznosu od 0,3%

Taksativno navedeno kako funkcionira agencija, ima statut koji donosi nadzorni odbor, ima direktora ali moram naglasiti vodite računa da sve osobe budu stvarni stručnjaci u ovom području nije dovoljno da se napiše da osoba ne smije biti aktivna u politici. Po meni trebali bi detaljnije propisati uvjete koje osoba mora imati za obavljanje ovakve dužnosti, to se odnosi na i članove nadzornog odbora. Ukoliko o tome ne povedemo računa možemo očekivati možebitno uhljebljivanje po stranačkoj liniji kao i do sada i onda imamo novi zakon i stari način rada. Naglašavam da se ove osobe imenuje uz suglasnost Vlade, samo jedna ide na prijedlog kreditnih institucija. Takve zamke mogu postojati i u Prijedlogu zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija. Zato upozoravam još jednom, bitno je naglašavati da za takve poslove mora biti stručan, a ne podoban kadar. Danas bankarski sektor čini kao što je već kolegica rekla, osnovu našeg cjelokupnog gospodarstva. U Hrvatskoj posluje 20 banaka i tri štedionice, a bankarski sustav čini 70% cjelokupnog financijskog sustava. Likvidacije odnosno stečaj kreditnih institucija do sada su se provodili prema važećem Stečajnom zakonu, ako znamo da poslovanje kreditnih institucija se razlikuje poslovanje trgovačkih društava. Ovim novim prijedlogom zakona bi se na realniji način provodila likvidacija institucija ako do toga dođe, uz put to je i usklađenje sa eu direktivama. Dolaskom do likvidacije društva mora se brzo reagirati, kratkoročno omogućiti do dolaska financijskih sredstava koja društva imaju kod takvih institucija, dakle što hitnija namjera vjerovnika. U prošlosti smo bili svjedoci niza sanacija banaka za koje je država uložila ogromne novce te su iste nakon sanacije privatizirane. Samo je u periodu od 1995. do 2000. godine bilo izravnih sanacija od šest banaka, ta sanacija je prema nekim informacijama koštala približno 13 milijardi kuna ili 36,3 milijarde do 2018. godine. Činjenica je da se manje uprihodovalo nego što je uloženo u sanaciju. Zato ovim zakonom danas se utvrđuje postupak likvidacije, sudionici i njihova prava i obveze. Ono što moramo voditi računa da likvidacija bude samo neophodni korak, sve je na prethodnim koracima da bi se to isto spriječilo. Prijedlog za likvidacijom može podnijeti samo HNB iznimno likvidator, svi postupci likvidacije se smatraju hitnima pa je na samom HNB-u da provodi sve korake kontrole kako do likvidacije ne bi ni došlo. Na taj način čuva se financijski sustav kao i naše gospodarstvo koje je usko vezano za bankarski sektor. Naglašavam, najvažnije je očuvanje gospodarskog sustava u ovakvim situacijama kao i zaštita financija naših fizičkih osoba u suprotnom Hrvatska može donijeti i tisuće zakona ako se oni ne provode od toga nema koristi. Evo završno ministar.

Kao što ste i primijetili radi se o dva zakona koji ipak nisu samo isključivo vezani uz prenošenje direktiva nego daju određene dodatne mehanizme i osigurače zaštite, prije svega financijske stabilnosti i samih potrošača odnosno naših građana.

Ovdje u čl. 15. kaže da se u ovaj osnovni fond prikuplja 1% sredstava i onda se prestaje i onda se otvara ovaj dodatni fond 1,5% i to je ukupno 2,5%